Na član 270. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Dragan Šutanovac, Jovan Marković

Na član 394. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović. Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem. Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Na član 419. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Balša Božović i Aleksandra Jerkov. Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem.

Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem. Na član 476. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Kovač, Arpad Fremond, Zoltan Pek i Anamarija Viček. Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem. Na član 495. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Dragan Šutanovac, Jovan Marković i Jovana Jovanović. Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem.

Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem. Na član 527. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović. Na član 547. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Dragan Šutanovac, Jovan Marković i Jovana Jovanović. Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem. Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem. Na član 551. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Dragan Šutanovac, Jovan Marković i Jovana Jovanović. Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem. Na član 551. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović. Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU Primili ste izveštaje Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima. Takođe ste primili amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.

Želite reč? Izvolite. U ime Pokreta za preokret podneo sam, čini mi se, prvi ili drugi put amandmane na jedan zakon koji su „briše se“, iako smatram da su ponekad zakoni tako loši ili rešenja tako loša da nemate drugog načina osim da brišete sve članove ovog zakona. Tako i prvi član ovog zakona koji po osmi put, gospodine Selakoviću, menjate, kojim osmi put menjate postojeći zakon, za koji ste rekli da je imao rupu, da je bio loš. Kao što sam rekao prošli put, vi ste napravili još sedam rupa, gospodine Selakoviću. Imate veliko ministarstvo, imate, pretpostavljam, stručne ljude. Imate vi ljude sa strane koji vas savetuju. Dakle, imali ste mogućnost da napravite kvalitetan zakon. Zašto niste napravili kvalitetan zakon, nego pravite još jednu rupu ili možda neku zakrpu, koja će kroz određeno vreme početi da pušta? Zašto niste napravili novi zakon koji se tiče javnih beležnika zbog koga su protestvovali advokati šest meseci, nego ste dali još jedan predlog izmena i dopuna? Ja vam dajem reč iako ste zakasnili. Vi pričate van podnetog amandmana, pričate o svemu i svačemu.

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović. Sedeo sam ovde, prijavio sam se za reč. To što ste vi hteli da onemogućite meni da diskutujem, tako da preletite preko Zakona o javnom beležništvu, to je vaš problem, ali to vam kod mene neće proći. Svaki vaš pokušaj da ometete mene kao narodnog poslanika opozicije da pričam neće uspeti. Sada uspeva gospodine Veselinoviću. Stvarno ste nekorektni gospodine Veselinoviću. U tom trenutku ste ušli na vrata Velike sale Narodne skupštine. Niste sedeli u Velikoj sali Narodne skupštine, nemojte biti tako nekorektni. Zahvaljujem se. Ja vas molim da pričate o podnetim amandmanima, da obrazlažete podnete amandmane i ni u jednom trenutku vas neću prekinuti.

Iznosite neistine. Dakle, bio sam tu kada je amandman pročitan i javio sam se. Zahvaljujem se. Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici prof. dr Janko Veselinović, Milan Petrić i zajedno Nataša Vučković, Goran Ćirić, Balša Božović i mr Aleksandra Jerkov. Izvolite. U svakom slučaju, građane interesuje šta će ovaj zakon značiti za njih i šta će ovaj član zakona koji sam tražio da se briše značiti za njih. Značiće to da neće moći da se snađu u čitanju ovog zakona koji je za njih bitan. Nemaju svi, gospodine Selakoviću, prečišćene tekstove zakona. S druge strane, onemogućeni su pristupi prečišćenim tekstovima koje ima „Službeni glasnik“ običnim građanima.

Dakle, neće moći da se snađu u tim odredbama a to za njih znači da će morati da plate neke takse, obaveze javnim beležnicima koje možda ne bi trebali da plate. Možda bi mogli to da urade kod advokata, možda bi mogli sami da sačine dokument. Ne mogu da se snađu. Onemogućili ste im da se snađu, gospodine Selakoviću, kroz brojne izmene u ovom zakonu. Vratite ovaj zakon, povucite ga i pošaljite Skupštini novi zakon o javnom beležništvu. Napravite pristojan zakon koji može sa se čita, koji može da se primeni. Gospodine Selakoviću, imate mogućnost da ovaj član bude u zakonu koji će građani moći da kupe, ako im treba, da pogledaju, a ne da gledaju u bob šta je zaista zakonodavac, odnosno zakonopisac hteo reći kroz svojih sedam i ovo je osma izmena zakona. Izvolite. Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, ja sam se zaista potrudio da ispratim izlaganje uvaženog prethodnika i onda sam shvatio da on uopšte nije govorio o amandmanu koji je i sam podneo. Dakle, amandman na član 5, koji glasi da se član 5. briše, predviđa brisanje starosne granice za odlazak u penziju javnog beležnika. Znate, to je jedna mnogo važna odredba za prava građanina. To je nešto izuzetno važno, bez toga građanin ne može ništa da završi. Dakle, zaista sam se trudio i prateći ipak da govori jedan profesor pravnih nauka, na jednom državnom univerzitetu, da ću da čujem neki argument zašto ovo nije dobro, a da pri tom nije bilo amandmana na Zakon o izvršenju i obezbeđenju koji predviđa da izvršitelj odlazi u penziju sa 67 godina starosti. Znači, tu nije ništa sporno, a reč je o jednoj drugoj pravosudnoj profesiji, a ovde je sporno. Ja nikada ni u jednoj prilici nisam rekao da bilo koji zakon, pa ni u raspravi o načelu, da Zakon o javnom beležništvu ima rupu, kraj citata, kao što sam neistinito i netačno citiran, ja sam rekao da je taj zakon donet loš i da je taj zakon podržavala poslanička većina koju je itekako podržavao uvaženi prethodnik. Tada mu to nije smetalo, sada mu to smeta. Da li će biti donošen novi zakon? U jednom trenutku svakako hoće, kada se za to steknu uslovi. Mislim da su ove izmene zakona sa kojima je Vlada izašla pred narodne poslanike zaista neophodne radi postizanja više pravilnosti u radu, naročito, imajući u vidu, i završavam tom rečenicom, da se ovim predlogom zakona jača nadzor nad javnim beležnicima i štite građani u pravnim poslovima koje preduzimaju pred javnim beležnicima. Evo ja ću pročitati član 6. da čuju i narodni poslanici i da čuju građani Srbije. Član 6, a menja se u njemu član 26. stav 1. tačka 3, sada kaže: posle reči: „javno beležničkog pomoćnika“, pod navodnicima, dodaju se zapeta i reči: „javno beležničkog saradnika“, takođe pod navodnicima, posle reči: „javno beležničkog pripravnika“ dodaju se zapeta i reči: „izvršitelja“ Evo neka mi kaže narodni poslanik ovde, koji sedi u Narodnoj skupštini, šta ovo znači? Dakle, neka mi objasne šta ovo znači, a kako će građanin Srbijekoji treba da primeni ovo, na koga se ovo, na kraju krajeva, odnosi, ili na advokate, itd. Ja, gospodine Selakoviću, ne ljutim se na pokušaj diskreditacije.

Mi smo do 15.00 časova imali jednu kvalitetnu demokratsku raspravu. Od momenta kada se vi sada javljate posle pauze, mi imamo problem. Ja sam poslanik opozicije i kritikujem zakon. Molim vas, utišajte gospodina Babića dok ja diskutujem. Gospodine Veselinoviću, ja vas molim da vi kritikujete zakon, ali molim vas nemojte da vređate. Samo vas to molim, ništa drugo. Ja ću vam dati sve vreme koje imate i koje nemate da kritikujete zakon, ali vas molim nemojte da vređate članove Vlade i nemojte da vređate narodne poslanike. Zahvaljujem. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi presedavajući, lepo je kada se nešto argumentuje, ali ako se argumentuje, onda neka se argumentuje u potpunosti. Ovo kada se čita, kako izgleda jedna odredba, naravno, tako izgledaju predlozi zakona o izmenama i dopunama postojećeg zakona. Svi narodni poslanici, a naročito oni sa velikim iskustvom vrlo dobro znaju da tako izgledaju tekstovi propisa i da upravo zbog toga postoji jedan deo koji dobijaju u materijalu, koji je istaknut na sajtu Narodne skupštine, a koji se zove – pregled odredaba zakona o izmenama, odnosno pregled odredaba zakona koji se menja i dopunjuje i gde je lepo pokazano, uklopljeno u postojeće članove šta određene izmene ili dopune donose. To je ono što svako može da vidi, ako prati raspravu. Koga zanimaju prečišćeni tekstovi, imate niz besplatnih baza podataka na internetu gde ukucate naziv zakona i dobijate prečišćen tekst. Ne treba unositi nikakvu zabunu. Kada je reč o ovom konkretnom članu, mislim da je dobro uvesti javnobeležničkog saradnika, što mi, počev od ovog člana, činimo, jer postoje mnoge mlade kolege, diplomirani pravnici, koji steknu pripravničko iskustvo u beležničkoj, advokatskoj kancelariji, u izvršiteljskoj kancelariji, u ovom konkretnom slučaju, u javnobeležničkoj kancelariji, ne mogu više da budu posle tri godine pripravnici, onda je red da postanu saradnici, jer im nije cilj da postanu javni beležnici. Mislim da je dobra odredba, naročito za desetine i desetine mladih pravnika koji rade kao pripravnici u javnobeležničkim kancelarijama i koji zaslužuju da ne budu večito pripravnici, već da postanu saradnici. Zahvaljujem. Po Poslovniku, narodni poslanik, Zoran Babić. Izvolite. Gospodine predsedavajući, povređen je Poslovnik, član 107. stav 1. i tu naravno ne mislim na izlaganje ministra Selakovića, samo se nisam na vreme javio. Mislim na izlaganje, ali ono propratno uz izlaganje gospodina Janka Veselinovića. Sto puta sam govorio i govoriću još sto puta, ma koliko to bude trebalo, da je mržnja pa makar i politička mržnja osećaj kao bumerang. Mislite da ste ma kakvom snagom bacili prema nekome da ga povredite, da ga ponizite, međutim taj bumerang će preleteti oko nečije glave i vratiti se vama nekad u ruku, a nekada po sred glave. Na isti način se ponaša gospodin Janko Veselinović, ne govoreći o amandmanima, upirući prst što mislim da i deca u predškolskoj ustanovi znaju da je jako nepristojno upirati prst u nekoga. Sa druge strane, kada se govori o diplomama i da neko nije navikao, ja verujem da bi gospodin Selaković o predmetima na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu o besedništvu, o svim tim stvarima gde je bio vrhunski, gde je i sada vrhunski, mogao mnogo toga da svima nama ovde govori, ali kada neko spočitava o kadrovima SNS, morao bi prvo da objasni odakle diploma gospodinu Ješiću u četrdesetoj godini? Odakle diploma gospodinu Elezoviću? Odakle diploma nekom Keni koji više je vremena proveo sa kapuljačom na glavi nego bez te kapuljače? Odakle su te diplome? Kako su se one stvorile odjednom? Ali to gospodinu Veselinoviću nije smetalo. Ja vas molim da ubuduće tu političku mržnju sankcionišete, a prst uperen vrlo nepristojno u druge političke aktere, ipak će to proceniti građani Srbije. Da li želite da se Skupština izjasni? (Ne) Zahvaljujem. Zahvaljujem se, predsedavajući. Onog trenutka kada je Ministarstvo pravde zajedno sa Advokatskom komorom, odnosno advokaturom pronašlo pravo rešenje, sistemsko rešenje o javnim beležnicima i kada su zahtevi advokature uvaženi, mi smo smatrali da je to nešto što u praktičnom smislu reči treba da bude okosnica za dobar, kvalitetan rad javnih beležnika i na tome stojimo i sada. I naravno da su takva sistemska rešenja nešto što podrazumeva prevashodno da javni beležnici imaju prostor da shodno odredbama zakona, shodno njihovim ovlašćenjima i nadležnostima koje su im propisani, rade svoj posao u najboljem interesu građana. Ako bi se na neki način devalviralo, kao što se sad pokušava, ja ne vidim uopšte smisao onda donošenja samog zakona. Javno beležnički saradnici, kao što je to slučaj sa pravobranilačkim saradnicima, ako ćemo da pravimo neku analogiju, jesu nešto što i personalno i funkcionalno, pa i stručno podrazumeva podršku javno beležničkoj profesiji. To se odnosi i na javno beležničke pripravnike i pomoćnike. Apsolutno ne postoji nijedan jedini razlog da se jedan takav sistem, jedno takvo ustrojstvo menja i da se ono što je sistemski dobro rešeno dovodi pod znak pitanja, odnosno da u praktičnom smislu reči podrazumeva određen probleme koji se mogu pojaviti. Zahvaljujem. Reč ima ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe, narodni poslanik, Dragan Nikolić. Hvala gospodine predsedavajući. Ja bih se vratio na ovaj amandman. Bitno je reći da se ovim amandmanom uvodi javno beležnički saradnik. U svim sudovima, tužilaštvima imate saradnike. Imate lica koja su završila pripravnički staž i koja žele da rade i ostanu u tom organu, ne žele da napreduju iz mnogih razloga. Mi na ovaj način taj neki vakum prostor popunjavamo i kao što nijedan zakon nije Sveto pismo ni ovaj zakon nije, pa ga treba menjati, inovirati, dopunjavati, izmeniti ono što je život pokazao da je prevaziđeno ili što je život nametnuo da jeste važno. Zato smo za odbijanje ovog amandmana. Imam utisak da čitav ovaj set amandmana jeste želja za samoreklamerstvom, za jednim političkim egzibicionizmom, za pokušajem da se ova vladajuća većina optuži za neki štrajk, za neku pobunu, zato da smo mi neozbiljni, da menjamo sedam, osam puta zakon ne bi li smo zbunili neuke građane u Srbiji. nije tačno i niko ne sme da se stavlja ispred tih građana, da sebe nameće kao zaštitnika siromašnih, neukih, jer da je to tako, a mnogo siromašnijih ljudi u Srbiji ima, predlagač ovog amandmana bi bio na listi koja bi dobila mnogo više nego što je dobila, a to je nekih 6% Da se vratim na ovo. Mislim da sa svim ovim amandmanima treba da objasnimo građanima Srbije da ovo ne doprinosi boljitku, ovo doprinosi tome da se zbuni javnost u Srbiji, da se ljudi dovedu u zabludu i da se ovde neko pojavi kao da ih štiti. Mi na ovaj način dajemo šansu mladim ljudima, dajemo šansu diplomiranim pravnicima koji žele da ostanu kod javnog beležnika. Ne žele da napreduju i da budu javni beležnici, ali žele da budu saradnici, dovoljno su stručni da u tome mogu da pomognu javnom beležniku.

Reč ima prof. dr Janko Veselinović. Ministre Selakoviću, dakle, možemo da uđemo i u meritum iako smatram da je ovaj zakon loš i zbog toga što će biti teško primenljiv. Dakle, u članu 7. kojim se menja član 28. stav 4. rok za podnošenje prijavepo konkursu za javne beležnike se sa 30 skraćuje na 15 dana. To je svakako odredba koja ne ide u prilog transparentnosti, pravnoj sigurnosti onih koji bi sutra trebali da budu javni beležnici. Dolazimo do onog famoznog imenovanja javnih beležnika, odnosno izbora javnih beležnika koji smo imali, praktično preko noći na način koji je ugrozio pravnu sigurnost. Sa druge strane ministre Selakoviću neki su pokušali da kažu da je razrešeno pitanje odnosa advokata-države po pitanju Zakona o javnom beležništvu. Nije gospodine Selakoviću, advokati obični kažu da se taj zakon ne primenjuje i da u suštini taj dogovor nije ispoštovan, da javni beležnici rade ono što im je prethodno bilo dato zakonom. Dakle, zloupotrebljavaju zakon na štetu advokata, na kraju na štetu građana. Kada dignem ovako prst to nije nikakva pretnja, nego pokušavam da kažem, da naznačim zašto smatram da je ovaj zakon loš za građane. Dame i gospodo, narodni poslanici,uvaženi predsedavajući, moram da reagujem. Ne razumem smisao osim pukog politikanstva. Prvo, u izradi ovih izmena i dopuna Zakona o javnom beležništvu, odnosno povodom izgrade ovih izmena i dopuna i te kako je konsultovana srpska advokatura čiji su predstavnici davali mišljenja na ove propise. Sve primedbe koje su imali su usvojene i to moram da pohvalim. Naročito je tu bila promptna i vrlo posvećena Advokatska komora Vojvodine čiji je predsednik gospodin Sikimić odmah uputio primedbe. Mi smo te primedbe uvažili, izašli Vladu, Vlada utvrdila predlog i evo ga pred nama predlog. Ako postoje slučajevi gde neki od javnih beležnika ne poštuju zakon, postoje disciplinski organi, a od ovoga usvajanja ovog Predloga zakona i ministarstvo u mnogo većem obimu, gde se mogu oni koji imaju primedbe pritužiti. Dakle, nekome jeste u maniru da pokušava da sve zacrni, da stvara paniku, da stvara probleme, da ukazuje da će nebo da se sruši, ako se nešto dogodi. Neće. Po meni je bolje ovo rešenje koje je dato u Predlogu zakona, nego ovo postojeće rešenje, zato što smo država u kojoj još uvek nisu popunjena javnobeležnička mesta ne sva, nego nemamo još uvek javne beležnike na područjima svih sudova. Mislim da je ovo rešenje nešto što na prvom mestu nikako ne ugrožava transparentnost, omogućuje raspisivanje većeg broja konkursa, što je takođe dobro i sa druge strane, štedi vreme, a nikako na uštrb kandidata. Ne znam u čemu će se promeniti položaj nekoga ko danas ima pravo, ako je danas raspisan konkurs, završavam u ovoj rečenici, ima uslove da bude imenovan na mesto javnog beležnika, u čemu će se to njegov položaj promeniti u narednih 30 dana, u odnosu na prvih 15 dana? Ako postoji neki čvrsti argumentovan razlog, molim da ga čujem. Zahvaljujem. Zahvaljujem gospodine Selakoviću. Poštovani potpredsedniče Bečiću, predlažem da se amandman odbije, zato što je neprihvatljiv. Međutim, predlagač amandmana je izrekao netačne stvari, ja ću citirati, prilikom obrazlaganja ovog amandmana, da je imenovanje notara bilo preko noći, što nije tačno. Međutim, kod realizacije i primene zakona jednogodišnje, primene zakona, mi smo bili svedoci, a i građani Republike Srbije da je notarska služba ipak zaživela, zahvaljujući upravo ovom ministarstvu, iako je trebala zaživeti za vreme stranke bivšeg režima, kojem je pripadao i poštovani predlagač. Isto tako, dobro je što je određeni broj advokata položio notarski ispit, i to je tačno, iako su notarski ispit trebali položiti za vreme stranke bivšeg režima, kojoj je i poštovani predlagač amandmana pripadao, a nisu položili. Konačno, dobro je što je Notarska komora zaživela za vreme jednogodišnjeg ovog trajanja primene zakona, iako je ona trebala biti formirana za vreme stranke bivšeg režima, a nije, a kojoj je poštovani predlagač amandmana pripadao. I na koncu, bez obzira što on pripada Pokretu za preokret, ili kao bi braća Hrvati rekli - udruga za obrtaj, mislim da nije korektno i pošteno. Hvala lepo. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Dragan Nikolić. Gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, poslanička grupa SNS traži da se odbije ovaj amandman, kao i svi amandmani koji su predloženi i koji će biti predloženi, a gde se samo dve reči navode, a to je - briše se. Naš je stav da se na ovaj način želi da opstruira rad parlamenta, da se obesmisli i obezvredi rad ovog vrednog Ministarstva pravde, da se ukaže javnosti u Srbiji da Zakon o javnom beležništvu ne valja ništa, da je to menjano sedam ili osam puta, da je ovo zapravo osmi put i da je to dokaz nekvalitetnosti predloženih članova, odnosno izmena i dopuna ovog zakona. Jednostavno to nije tačno. Svaku izmenu koju smo radili, koju je ministarstvo predlagalo, branili smo zdušno u ovom parlamentu. Opozicija je napadala, stavljala se na čelo nekoga ko je štrajkovao, ko je tražio da se redukuju prava javnih beležnika, pa se čak dotle išlo da je bilo predloga da se smanji broj i ovlašćenja javnih beležnika do te mere da bi oni bili obični udarači pečata kakvi su sada u sudu. Da se vratimo na ovaj amandman, gospodine predsedavajući. Mislim da ovo ne doprinosi ni dobroj atmosferi u parlamentu, ne doprinosi ni tome da javnost koja ovo gleda bude zadovoljna onim što se priča. Unosi se jedna smutnja, unosi se jedan defetizam, unosi se jedan loš odnos između nas koji smo u vladajućim strankama i onih koji su u opoziciji. Navodno ljudi iz opozicije brane interese građana, oni su zainteresovani za njihovu slobodu, oni su zainteresovani za njihovu imovinu, a mi to nismo. Apsolutno to nije tačno. Dokaz da ovaj amandman ne valja, a da Zakon o javnom beležništvu koji je donet ili sedam i osam puta menjan, a sada ćemo ga izmeniti i ovim amandmanima, jeste to da sam pre mesec dana zajedno sa gospodinom Aleksandrom Martinovićem, imao tu čast da primim delegaciju iz Svetske unije notara. Oni su dobrano pregledali Zakon o javnom beležništvu, oni su obišli Komoru notara u Srbiji i zatražili su razgovor sa nama. U tom razgovoru su bili veoma jasni. Nemaju nikakvih ozbiljnijih primedbi na Zakon o javnom beležništvu. Nemaju nikakvih ozbiljnijih primedbi na izmene i dopune Zakona o javnom beležništvu. Zadovoljni su funkcionisanjem i načinom na koji je zaživeo notarski sistem u Srbiji, a pamtimo da je to bilo ukinuto nakon Drugog svetskog rata i da je vrlo teško bilo da se nakon tolikog vremena jedan novi pravni institut uvede u Srbiji, da on zaživi i za manje od godinu dana smo u jednoj stabilnoj situaciji, uz svesrdnu podršku Ministarstva pravde, došli u situaciju da dobijemo sve pohvale predstavnika Međunarodne unije notara. Oni su imali samo sitne benigne primedbe, tehničke prirode, koje uopšte nisu važne da bi se u ovom trenutku u javnosti o tome raspravljalo, što je mene učinilo ponosnim, jer sam zaista usvajajući sve one izmene i dopune, vodio jednu, da tako kažem, i političku borbu, ovde podržavajući ministarstvo, nalazeći se u jednoj situaciji da kao advokat koji štrajkuje, u isto vreme kao narodni poslanik ovde branim amandmane, odnosno brani Predlog zakona koje ministarstvo daje i onda smo u jednom postupku, gde se džentlmenski došlo do sporazuma između advokature, odnosno predstavnika advokata i predstavnika ministarstva, došlo je do smirivanja situacije. Zato ne želim da bilo ko tu situaciju zloupotrebljava u ovom parlamentu. Žao mi je da neko štiti advokaturu mimo mene ili u moje ime, a ja sam neko ko živi 30 godina u tom poslu. Sve vreme je inputirano, izvinjavam se predsedavajući, zato su i ovi amandmani dati da bi se moglo da priča o svemu što nije tema i ponajmanje se priča o zakonu, odnosno o amandmanu. Ponajmanje se priča o tome šta je i koji je razlog da se ovaj amandman, odnosno ovaj član zakona briše. Zašto, koji je razlog? Videli smo malopre oko javnobeležničkih saradnika. Da li je moguće da je neko protiv toga da javnobeležnički saradnici postoje u sistemu gde ih ima u sudovima, u tužilaštvima, u pravobranilaštvu? Mi samo na ovaj način stvaramo mogućnost da mladi ljudi mogu da dođu do novog zaposlenja, da budu deo sistema, da se vidi da ono znanje koje su stekli kao pripravnici mogu da realizuju na ovaj način. Molim vas, gospodine Nikoliću, amandman je da je rok za podnošenje prijava 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku RS“

Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, magistar dr Blagoje Bradić i Ivan Karić. Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem. Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici prof. dr Janko Veselinović i zajedno Nataša Vučković, Goran Ćirić, Balša Božović i mr Aleksandra Jerkov.

Nema problema, nisam rekao da neću obrazlagati amandman. Dakle, u članu 30, koji se menja članom 8. ovih izmena i dopuna, predlaže se da ministar može imenovati za javnog beležnika drugog kandidata koji ispunjava zakonske uslove. Ovde se daje diskreciono pravo ministru za imenovanje javnog beležnika i nisu dati jasni kriteriju koji je to javni beležnik. Dakle, još jedna odredba koja ne ide u korist građana Srbije. Prethodno je gospodin Nikolić govorio o tome da Svetska unija notara nema nikakve primedbe na ove izmene i dopune. Pa, ne ide iz džepa Svetske unije notara iznos koji građani Srbije treba da plate notarima, niti su oni čekali u redovima kod notara, niti znaju kakav je odnos notara prema advokatima. To što su došli iz Svetske unije notara i ako vi mislite da su oni stekli uvid kakvo je stanje kod nas u primeni ovog zakona, to je kao kada vam kaže EU da ste ispunili neke uslove, a mi znamo kako građani u Srbiji žive. Dakle, nije ocena Svetske unije notara kvalitetna. Gospodine Veselinoviću, ja moram da vas upozorim na vreme, ali vi slobodno uvek završite rečenicu, ne morate istog trenutka prekinuti. Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući. Ja i te kako vodim računa šta pričam, kada koju instituciju pominjem i u kom kontekstu je pominjem. Svetska unija notara i Savet notara EU su pomenuti u kontekstu da su kroz svoje predsednike bili prisutni na međunarodnom skupu koji je organizovala Javnobeležnička komora zajedno sa Ministarstvom pravde, gde je rečeno da su predsednici te dve organizacije podržali jačanje uloge ministarstva u nadzoru nad radom javnim beležnika. Dakle, nadzor nad radom da se ne bi dešavalo da beležnici nemaju efektivnu, delotvornu, dobru kontrolu, kako je to u svim drugim zemljama okruženja, a kako nije propisano zakonom koji je usvojen u vreme neke druge parlamentarne većine, koju je uvaženi prethodnik podržavam, u kojoj je vlasti tada i sudelovalo. Dakle, gde uloga Ministarstva, kada je u pitanju nadzor nad radom beležnika, gotovo da u potpunosti nije postojala. Ja ne znam kome je to odgovaralo. Odsustvo kontrole može da odgovara samo nekome ko ne želi da se njegov rad kontroliše. Pošto mi želimo da budemo zaista Ministarstvo koje odgovara za oblasti iz delokruga svoje nadležnosti, onda ne želimo da to bude samo na papiru, već da bude i efektivno i da se ponašamo identično prema svakome. Ko smatra da beležnik kome se obratio krši zakon i ne radi dobro, moći će od usvajanja ovog zakona da se obrati i Ministarstvu pravde i Javnobeležničkoj komori i sudu, da ukaže na eventualne propuste u radu, a onaj za koga se dokaže da nije radio u skladu sa zakonom snosi će za to posledice. To je vladavina prava u Srbiji koju ćemo jačati i postupaćemo svaki put ubuduće na takav način. Zahvaljujem. Zahvaljujem, gospodine ministre.

Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem.

Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem. Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović. Izvolite. Ovo je poslednji amandman kada je u pitanju ovaj zakon koji ću obrazlagati. Gospodine Selakoviću, nisam vama rekao da ste pomenuli Svetsku uniju notara, nego jednom narodnom poslaniku koji je govorio pre mene. Da ne bih izazivao repliku, neću pominjati njegovo ime. Želim samo još jednom da kažem da je „Pokret za preokret“ predložio desetine amandmana na ovaj zakon i da sam hteo da ukažem na to da je ovaj zakon nečitljiv, neprimenjiv i štetan za građane. Pozivam vas, gospodine Selakoviću, niste imali dobru volju kada su u pitanju i ostali zakoni da prihvatite amandmane, ali neka vam ostane negde poruka da pripremite novi tekst Zakona o javnim beležnicima, da vidite šta su bile rupe, da ih zakrpite, da zadužite ljude da rade na tome i da dođete pred ovu Narodnu skupštinu sa novim zakonom. Još samo jednu reč, pošto mi niste dali da odgovorim, čak nisam ni tražio. Dakle, nikoga ne mrzim. Ne mrzim čak ni gospodina Babića, nikoga ne mrzim. Čak mi je simpatičan njegov ples koji izvodi ponekad, ne slušajući šta narodni poslanici iz opozicije kažu. Tako da, da bude vrlo jasno, samo se zalažem za to što napišem da pročitaju ministri, da poslanici uzmu sa pažnjom, a ne sa omalovažavanjem, kako bi to bilo u interesu građana Srbije, pa čak i kada se ne slažemo, jer nikome nisam uvredljivu reč uputio i nikoga ne mrzim. Hvala. Zahvaljujem. Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, amandmanom se predlaže brisanje člana 9, a član 9. predlaže da se doda član 30a. koji reguliše pitanje imenika javnih beležnika, ko ga vodi i koji podaci se u njega upisuju, ko vodi evidenciju o javnim beležnicima, kao i dužnost prijave promene podataka. Uvođenje ovog člana usklađuje Zakon o javnom beležništvu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Pokušavajući da prozrem šta je to intencija predlagača, osim da se ovakvim amandmanom osporava usklađivanje Zakona o javnom beležništvu, koga je donela jedna druga skupštinska većina, sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, da bi imenik javnih beležnika zaista bio u drugoj zakonom propisanoj formi, da ne možete koristiti jedinstveni matični broj građanina nekog lica ukoliko to nije izričito zakonom propisano, ja zaista ne vidim smisao niti svrhu ovog amandmana, jer želim da polazim od načela da je svaki predlagač amandmana dobronameran. Imati dobru nameru ovde znači činiti nešto što je u korist građana, a javni beležnici su građani koji imaju ništa manja niti veća prava od drugih građana, kada pričamo o njihovim osnovnim ljudskim pravima i slobodama. Pa, tako imaju pravo i da njihovi podaci o ličnosti budu zaštićeni, a kada se upotrebljavaju da se to čini u skladu sa zakonom. To je ono što predviđamo ovim članom i zato smatram da je ovaj amandman neprihvatljiv. Zahvaljujem. Zahvaljujem, gospodine ministre. Na član 9. amandmanu su zajedno podneli narodni poslanici dr Sulejman Ugljanin, Riza Halimi, Enis Imamović, Šaip Kamberi i Sabina Dazdarević. Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem. Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović. Reč ima prof. dr Janko Veselinović. Rekao sam da se neću više javljati, međutim, da je bilo političke korektnosti sa strane ministra, ja ne bih više obrazlagao amandmane. Dakle, ako ministru nije jasna moja intencija, a ponovio sam je do sada u devet slučaja, mogu da je ponavljam u 70 slučajeva. Dakle, moja intencija jeste da se donese novi zakon koji će biti čitljiv, primenjiv i u interesu građana Srbije, ništa drugo, ministre. Nisam rekao da nema neka odredba koja bi u nekom novom zakonu činila zakon boljim. Samo kažem da ovakav zakon kakav jeste i sa ovakvom odredbom jeste u suštini neprimenljiv, konfuzan, a nemamo razloga za to. Ako imate konačan prečišćen tekst, kažete, koji može da uradi svaka ozbiljna kuća koja se bavi tim pitanjem, zašto ne napravite vi taj prečišćen tekst i ne dostavite ga kao konačan tekst Zakona o javnim beležnicima, pa da imamo novi zakon o javnim beležnicima koji nema toliko krpa i zakrpa, sedam, osam? Dakle, ja se više neću javljati za reč, ali molim vas da ne stavljate u politički kontekst ono što nisam rekao i ono za šta se nisam zalagao.

Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Goran Ćirić, Balša Božović i Aleksandra Jerkov. Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović. Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Milan Petrić. Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović. Na član 19. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović.

Na član 22. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović.

Na član 24. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Vesna Martinović, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Dragan Šutanovac, Jovan Marković i Jovana Jovanović. Reč ima narodna poslanica Vesna Martinović. Izvolite, gospođo Martinović. Zahvaljujem. Dakle, članom predloženim 53. stav 1. tačka 4) Predloga zakona o izmenama i dopunama predviđeno je da je javni beležnik dužan da odbije obavljanje službene radnje u situaciji kada sumnja da stranke nemaju ozbiljnu i slobodnu volju da zaključe određeni posao. Po našem mišljenju, sumnja nije dovoljno precizna kategorija, svodi se pre svega na subjektivan doživljaj koji može, a i ne mora biti zasnovan na činjenicama. Zbog toga smo predložili da ovaj stav glasi da: „ukoliko neosporno utvrdi“ Da je Vlada sličnog mišljenja kao i podnosioci amandmana, potvrđuje upravo i njen stav da se prihvati amandman, doduše, ne naš, ali amandman koleginice iz vladajuće većine, koja je takođe insistirala, kroz svoj amandman, na tome da ocena da li postupanje po nekom pravnom poslu treba ili ne odbiti, ipak se zasniva na činjenicama, tako da mi je drago da smo sa više strana, različitim amandmanima, Vladi ukazali na to da je neophodno ipak isključiti proizvoljnost i pre svega obavezati javne beležnike da prilikom odbijanja da postupe po nekom poslu ipak treba da svoju odluku o odbijanju zasnivaju na nekim činjenicama, a ne da to svode na neku proizvoljnu procenu. Hvala. Zahvaljujem, gospođo Martinović. Reč ima Nikola Selaković. Izvolite, gospodine ministre. Dame i gospodo narodni poslanici, želeo bih samo da kažem da amandman koji još nije pročitan ali ga je uvažena prethodnica pomenula, koji je prihvaćen, a tretira istu zakonsku odredbu, je upravo plod dogovora Ministarstva pravde sa Advokatskom komorom Vojvodine koja je ukazala odmah na ovu manjkavost teksta Predloga zakona i to je razlog zašto pretpostavljam da je i koleginica Pantić Pilja, koje je i članica te komore, ovako reagovala, a mi, hvala bogu, prihvatili amandman. Zahvaljujem se, gospodine ministre. Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Boris Tadić. Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sulejman Ugljanin, Riza Halimi, Enis Imamović, Šaip Kamberi i Sabina Dazdarević.

Na član 38. amandman je podnela narodni poslanik Biljana Pantić Pilja. Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Na član 41. amandman je podnela narodni poslanik Biljana Pantić Pilja. Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Na član 49. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović.

Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Na član 55. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović.

Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini. Prelazimo na 3. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UREĐENjU SUDOVA Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici. Primili ste izveštaje Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravui Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sulejman Ugljanin, Riza Halimi, Enis Imamović, Šaip Kamberi i Sabina Dazdarević. Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini. Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SUDIJAMA Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima. Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vesna Martinović, Nataša Vučković, Goran Ćirić, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Dragan Šutanovac i Jovan Marković. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

U suštini predlog Pokreta za PREOKRET koji sam pretočio u amandman jeste da se ne pravi diskriminacija na ljude koji su radili u sudstvu, sticali znanje kroz rad, učili i one koji su završili pravosudnu akademiju. Vrlo je jasno obrazloženje zbog čega smatram da kod izbora sudije ne treba da bude razlika za one ljude koji su završili pravosudnu akademiju i one koji su radili kao sudski pomoćnici zato što smatram ako je neko stekao znanje treba da ga na određenom mestu prezentuje, da ga pokaže, a ne da se sakriva eventualno iza neke druge ocene. Dakle, ne treba da budu povlašćeni ljudi koji su završili pravosudnu akademiju u odnosu na ljude koji su radili u sudstvu, koji su položili pravosudni ispit, koji imaju iskustvo. Smatram da je čak i ova odredba na neki način u suprotnosti sa Ustavom kada je u pitanju jednakost građana. Ali, da ne ulazimo u to bilo bi mi jako interesantno da ministar Selaković još jednom obrazloži zbog čega je u privilegovan položaj stavio ljude koji imaju završenu pravosudnu akademiju, a na neki način obezvredio znanje i iskustvo ljudi koji već rade u sudstvu, u pravosuđu, koji su ispekli svoj zanat kroz rad u tim institucijama. Dame i gospodo narodni poslanici, mislim da je naš uvaženi prethodnik malo pogrešio, ali da je greška u stvari značajno veća, a evo i zašto. Prvo, ovde nije reč ni o kakvoj diskriminatorskoj odredbi u odnosu na ljude koji rade u pravosuđu, jer svako ko ispunjava uslove za obavljanje sudijske funkcije može da bude kandidat radio on u pravosuđu ili ne, dakle, u pravosudnim organima. Tako može i advokat da bude dobar kandidat za sudiju ili zamenika javnog tužioca, tkao i lice koje je radilo u banci na pravnim poslovima, sa položenim pravosudnim ispitom i ima određeni broj godina iskustva, tako može i lice koje je radilo u sistemu državne uprave. Dakle, sudijska funkcija kao funkcija javne vlasti treba da bude jednako dostupna svakome ko ispunjava uslove da bude na nju biran i da je obavlja. Ovde je reč o nečemu drugom. Ovde je reč o postavljanju merila za utvrđivanje kriterijuma stručnosti i osposobljenosti kandidata koji konkurišu na mesto sudije ili zamenika javnog tužioca. Zašto razlike zakonodavac ili postavljeno mi je pitanje – zašto sam ja stavio ljude sa pravosudne akademije u povoljniji položaj? Nisam ih ja stavio niti ovde ja bilo šta radim osim što obrazlažem Predlog zakona. Predlog zakona je uradila radna grupa na čijem čelu je bio predsednik Vrhovnog kasacionog suda, istovremeno predsednik Visokog saveta sudstva, takođe sudije i zamenici javnih tužilaca koji su delegirani od strane VSS i DVT. Radna grupa je uradila ovaj predlog, ja sam ga ovde pred vas izneo i branim ga. Ovom predlogu ne protive se ni predstavnici strukovnih udruženja upravo onih ljudi koje je gospodin Veselinović malo pre pomenuo, a to su sudijski i tužilački pomoćnici. Oni su se bojali da dođe do diskriminacije, ali kada im je rečeno da će se uraditi pravilnik o polaganju ispita koji će svakako ceniti njihove sposobnosti, oni su prihvatili da budu deo te radne grupe, da učestvuju u izradi tih propisa. Još jedan zanimljiv detalj, dozvolite mi, to što je neko završio pravosudnu akademiju, pa i sa najvećom ocenom je samo jedno od merila koje će ceniti Visoki savet ili Državno veće, za razliku od kasirane odredbe zakona koja je po automatizmu davala prednost kandidatu koji je završio akademiju. Ovde je moguće da se pojavi kandidat koji je završio akademiju, jedan koji nije da bude predložen Skupštini. Zahvaljujem.

Izvolite gospođo Batić. Ja ću ostati dostojna onome što sam rekla i u raspravi i u načelu, a amandman sam podnela koji je potpuno suprotne sadržine od onoga kako predviđa konkretna odredba ovog Predloga zakona i to je naravno moj stav. Mislim da je upravo i uvaženi ministar dao, pak deo odgovora na pitanje sa kojim mogu da se složim, ali kada imate situaciju da se usvoji amandman da se kaže da se, znači, kandidatu za sudiju koji se prvi put bira na sudijsku funkciju kao merilo stručnosti i osposobljenosti uzima završna ocena koju je dobio na pravosudnoj akademiji. Mislim da je time već njegov izbor za nosioca pravosudne funkcije u ovom slučaju kandidata za sudiju više nego izvestan. Sa druge strane moram da ukažem i nešto što postoji u praksi. Ne izgovara se naglas. Za kandidate za sudiju koji su prvi put birani kao i za zamenike javnih tužilaca birani su i oni koji baš i nisu ispunjavali uslove, ne znam kako se to cenilo, njihova stručnost i osposobljenost, ali birali su se kandidati koji su bili mnogo lošiji od onih pomoćnika što sudijskih što tužilačkih pomoćnika koji gotovo predstavljaju potpuno i osposobljeno i stručnosti kao takvi su određeni od strane svojih rukovodilaca. Dakle, ja lično smatram, već sam i u raspravi rekla ne zastupam stavove ni udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika niti bilo kojih drugih, ali smatram tim pre da se unosi selektivnost i diskriminacija ovakvog jednom odredbom ma koliko neko zagovarao pravosudnu akademiju, mislim da u ovakvom momentu zbog brojnih problema koje ona još uvek ima ovako nešto ne može da stoji u ovom predlogu zakona. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović. Pa, iskreno rečeno ja bih mogao da prihvatim argumentaciju koja se afirmiše amandmanom, koji je uvažena koleginica Batić iznela, da ne postoji i jedan institucionalni problem, a to je postojanje pravosudne akademije i Zakona o pravosudnoj akademiji. Ako bi se amandman prihvatio ovako kako glasi, on bi možda postigao svrhu u nekom pogledu, ali onda se postavlja pitanje zašto nama treba pravosudna akademija, zbog čega smo mi u stroju? Zbog čega imamo polaznike pravosudne akademije koji svoju edukaciju i stručno osposobljavanje afirmišu upravo na taj način. S druge strane, imamo još jedan teret u pravnom smislu reči, a to je odluka Ustavnog suda, ja ću se potpuno usaglasiti sa stavom koji je izneo ministar. Imamo obavezujuću odluku Ustavnog suda, koja je proistekla iz inicijative, hajde da kažemo sada udruženja sudijskih pomoćnika i tužilačkih pomoćnika koji su u jednom trenutku osetili određeni stepen ugroženosti zbog mogućnosti diskriminacije. A ako imamo, a imamo takvu odluku Ustavnog suda onda je moramo dosledno sprovesti. Ne vidim drugačiju mogućnost, nego da se faktički institucionalno prihvati postojanje pravosudne akademije zato što ona postoji. Ne možemo drugačije ni u kom slučaju tretirati, dok ne promenimo zakon, a sa druge strane da i one koji dolaze iz sudova i tužilaštava, koji su kandidati za polaganje, odnosno za sticanje statusa nosioca pravosudnih funkcija, bilo sudijske, bilo tužilačke, da budu podvedeni pod određeni stepen njihove stručnosti. A kako drugačije, nego organizovanjem ispita. Ja sam i u načelnoj raspravi rekao, ja sam za to da što više sudijskih pomoćnika, što više sudijskih saradnika, bude ta ciljna grupa našeg pravosudnog sistema, koja će jednog dana postati sudije ili tužioci. Pa zato što su tu proveli decenijski ili više decenijski radni staž i njima zaista treba posvetiti maksimalnu pažnju. Ja ne vidim da na bilo koji drugi način možemo to učiniti osim ovako. Ali, sa druge strane gde su oni, bez obzira što su više decenijski staž proveli u sudovima ili tužilaštvima, proveravani što se tiče njihove stručnosti? U sudovima nisu. Dobijali su ocenu „naročito se ističe“, a na osnovu čega? Zato što ima određene simpatije predsednik suda ili kolegijuma, prema nekom kolegi ili zbog toga što je zaista organizovan nekakav program, koji podrazumeva relevantnu ocenu i činjeničnu utemeljenu ocenu o stručnosti i o radu i o kvalitetu rada. Zbog čega je na kraju krajeva VSS, zašto bi bio eliminisan od mogućnosti da tu proveru izvrši i da na taj način verifikuje onu ocenu da li se „naročito ističe“ ili se „ne ističe“, koja je data od strane kolegijuma suda ili predsednika suda. Prema tome, u ovoj situaciji, bez obzira da li to smatrali diskrimnatorski ili ne, moramo uvažiti i ove tri činjenice koje su takve kakve jesu, uloga pravosudne akademije, da li treba ili ne treba, to je neka druga priča, nije tema današnje rasprave. Postojanje odluke Ustavnog suda i činjenica da svi moraju proći određene provere da li su stručni ili nisu stručni. Ja vam se zahvaljujem. Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, moram dodatno da obrazložim nešto što mislim da samo nije slučajno uzeto u obzir. Dakle, ja sam vrlo jasno rekao, to što je neko dobio najvišu ocenu na završnom ispitu, po završetku početne obuke pravosudne akademije, ne stavlja ga u startu iznad svih ostalih. Rekao sam da je to jedno od merila. Ja mogu samo da pretpostavim, ali svakako da je od izuzetne važnosti, koliko godina staža ima kandidat, ako je neko završio akademiju za dve i po godine, a neko radi 15 godina u sudu. Tu postoji velika razlika. Dalje, organ u kome neko radi, nije isti kandidat koji vam dolazi iz osnovnog suda i kandidat koji vam dolazi iz Apelacionog ili Vrhovno kasacionog suda ili Upravnog sudaili Privrednog apelacionog suda. Treće, dodatne stručne kvalifikacije kandidata, jer postoje kandidati koji su završili master studije, doktorske studije, kandidati koji su završili specijalističke studije, kandidati koji su pisali, izlagali i branili stručne radove, stručne referate na naučnim skupovima, na konferencijama, na stručnim savetovanjima. Dakle, postoji mnogo toga. Ako hoćete, čak i ono nešto što može o nekom detalju da odluči, postoje kandidati koji vešto vladaju znanjem stranih jezika. Sve su to stvari koje su od velike važnosti kada se odlučuje o predlaganju kandidata, a sve se to uzima u obzir. Ovde se postavlja još jedno pitanje, svi ovi argumenti koje sam ovde izneo, to su argumenti koji idu u prilog najviše sudijskim i tužilačkim pomoćnicima, koji nisu završili početnu ulogu na pravosudnoj akademiji, koji imaju visok nivo znanja, koji će biti potvrđen na tom ispitu koji je bio organizovao VSS ili DVT. Imamo još jednu stvar, i time završavam, mi smo jedno vreme to odluke Ustavnog suda imali pravosudnu akademijukoja je radila u skladu sa zakonom, zakonom koji je donela ova Narodna skupština. Šta da radimo sa kandidatima, ako ne postupamo po odluci Ustavnog suda? Hoćemo li da kažemo ljudima koji su upisali akademiju, a pre toga dali otkaz u sudovima i tužilaštvima, u kojima su radili, a znate to što ste poštovali zakon, to više ništa ne vredi. Onda smo mi neozbiljna država. Mislim da je ovo najbolje moguće rešenje. Može li da bude bolje? Može, ali je potrebna mnogo aktivnija uloga VSS i DVT u radu pravosudne akademije.

Vlada i Odbor za pravosuđe, držanu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna i pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini. Prelazimo na tačku 5. dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici. Primili ste izveštaj Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Da li neko želi reč? (Ne.) Zahvaljujem. Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Da li neko želi reč? (Ne.) Zahvaljujem. Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić. Da li neko želi reč? (Ne.) Zahvaljujem. Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sulejman Ugljanin, Riza Halimi, Enis Imamović, Šaip Kamberi i Sabina Dazdarević. Izvolite, gospodine Imamoviću. Uvaženi ministre, članovi Kabineta, koleginice i kolege narodni poslanici, mi poslanici SDA Sandžaka - PDD, predložili smo amandman po kome se predviđa da se u postupku izbora tužioca, odnosno zamenika tužioca mora voditi računa o nacionalnom sastavu stanovništva, odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina i poznavanju stručne terminologije na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebni u tužilaštvu. Delotvorno učešće nacionalnih manjina u radu državnih organa sa javnim ovlašćenjima regulisano je i Ustavom, zakonima ove zemlje, ali i međunarodnim obavezujućim dokumentima koja je naša država potpisala. Ustavom Republike Srbije, tačnije članom 77. stav 1. garantovano je pravo pripadnicima nacionalnih manjina da učestvuju u upravljanju javnim poslovima i da stupaju na javne funkcije. Istim članom u stavu 2. propisano je da se pri zapošljavanju u državnim organima, javnim službama, organima autonomne pokrajine, lokalne samouprave, vodi računa o nacionalnom sastavu stanovništva i odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina. Članom 21. Zakona o zaštiti prava i slobode nacionalnih manjina, propisano je da prilikom zapošljavanja u javnim službama, uključujući policiju, vodi se računa o nacionalnom sastavu stanovništva, odgovarajućoj zastupljenosti i poznavanju jezika koji se govori na području organa ili službe. Članom 15. Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope, propisano je da će ugovornice stvoriti uslove neophodne za efikasno učešće nacionalnih manjina u kulturnom, socijalnom i ekonomskom životu, javnim poslovima, naročito onih koji se tiču, u svom trećem izveštaju o sprovođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Republici Srbiji, posebno je naglašen problem nedovoljnog prisustva pripadnika albanske i bošnjačke zajednice u radu pravosudnih organa, gde, citiram – Savetodavni komitet ponovo poziva srpske organe da preduzmu odlučne mere u cilju razmatranja nedovoljne zastupljenosti nacionalnih manjina u javnoj upravi, naročito na nivou države. Takve mere bi trebalo preduzeti u sudstvu, posebno kada su u pitanju albanska i bošnjačka nacionalna manjina. U izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u delu koji se odnosi na Sandžak, između ostalog i stoji, da bošnjačaka zajednica je i dalje nedovoljno zastupljena u lokalnoj samoupravi, pravosuđu i policiji. Shodno tome, meni je stvarno čudno zbog čega vi niste prihvatili ovaj amandman koji smo predložili. Tačno je da kao što ste naveli u obrazloženju u članu 82. stav 5. se nudi rešenje, ali vidimo, i očigledno je, da ni to rešenje nije donelo rezultate isto kao što nisu doneli ni ustavne odredbe, ni zakonske odredbe, niti odredbe međunarodnih obaveza koje je naša država preduzela. Shodno tome, smatramo da je ovaj amandman još jedan dodatni mehanizam u ostvarivanju prava nacionalnih manjina po ovom pitanju. Zastupljenost pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice u obavljanju javnih tužilačkih funkcija nije usklađena sa nacionalnom strukturom stanovništva u gradovima u Sandžaku. To posebno naglašavam za teritoriju za koje su mesno nadležni Viša javna tužilaštva u Novom Pazaru i Užicu, kao i Osnovno javno tužilaštvo u Prijepolju. Ovde nisu ispoštovane odredbe garantovane Ustavom, zakonima i međunarodnim pravom, već se prilikom zapošljavanja, odnosno izbora na konkursima i dalje favorizuju kandidati, pripadnici većinskog naroda, iako na brojnim konkursima Bošnjaci i svojim iskustvom i znanjem i kvalitetom odgovaraju kriterijumima koji su propisani. Prilikom poslednjeg izbora nosilaca javno tužilačkih funkcija grubo se kršio Ustav, kao i navedeni zakoni i prihvaćena pravila međunarodnog prava, na štetu Bošnjaka kojima je očigledno uskraćeno prava nastupanja na javne funkcije u okviru sudske vlasti onako kako je to garantovano Ustavom. S toga je potrebno i ja vas ovom prilikom pozivam da se obustavi postupak izbora nosioca javno tužilačke funkcije u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, kao i u tužilaštvima nadležnim za teritorije drugih gradova u Sandžaku. Pozivam vas da sprovedete novi postupak izbora za nosioce javno tužilačkih funkcija koji će biti raspisan sa ciljem konačnog poštovanja ustavnih odredba i zakona ove države i koji će konačno krenuti u usaglašavanje nacionalne strukture zaposlenih u ovim državnim organima. Mi smo i sa vašim prethodnicima na čelu Ministarstva i sa vama lično nekoliko puta godinama unazad razgovarali o ovom problemu, o mogućim rešenjima i o tome kako da konačno usaglasimo strukturu zaposlenih sa nacionalnom strukturom stanovništva. Međutim, do danas kao što vidite nije bilo nikakvih rezultata. Ja vas zato pozivam da iskoristite svoja ovlašćenja da prihvatite ovaj amandman kako bi stvorili još jedan u nizu mehanizama za ostvarivanje prava nacionalnih manjina koja su im propisana Ustavom, zakonima ove države i međunarodnim normama koje je naša država preuzela. Hvala. Uvaženi predsedavajući, iako je bilo reči o nečemu što nije tačka dnevnog reda, ja vas molim da imate razumevanje za to što ću možda govoriti rečenicu-dve duže. Uvaženi kolega Imamović je dao sebi za pravo da govori nešto što apsolutno nije istina. Ja neću da verujem da je to mislio ozbiljno, hoću da verujem da je po sredi samo politika, ali politika da se upotrebljava u ovakve svrhe nije u redu. Prva stvar, da je hteo da govori ono što je tačno, onda bi rekao da je na poslednjem konkursu za zamenika javnog tužioca u Prijepolju, gde je bio raspisan konkurs za jedno mesto, primljena osoba bošnjačke nacionalne pripadnosti, da je na konkursu za sudije Osnovnog suda u Novom Pazaru, gde je izabrano osam sudija, izabrano šest sudija koji su pripadnici bošnjačke nacionalnosti, a dvoje pripadnika srpske, da je na poslednjem konkursu za izbor sudija u Sjenici gde je birano dvoje sudija, izabrano oboje sudija bošnjačke nacionalne pripadnosti, a u tom sudu nema ni jednog sudije koji je pripadnik srpske nacionalnosti. Da je na poslednjem konkursu za izbor sudija Višega suda, takođe poštovan ovakav pristup, da kada govorimo o nosiocima pravosudnih funkcija, odnosno rukovodećih pravosudnih funkcija na području Višeg suda u Novom Pazaru, ako me već terate na nešto što niti je politički korektno, niti je higijenski da se nacionalno prebrojavamo, imamo Prekršajni sud u Novom Pazaru, čiji je predsednik Bošnjak, Osnovni sud u Novom Pazaru, čiji je predsednik Crnogorac, Viši sud u Novom Pazaru, čiji je predsednik Bošnjak, Osnovno javno tužilaštvo u Novom Pazaru, čiji je šef, odnosno javni tužilac Bošnjak, Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru na čijem čelu je jedini Srbin, direktor Okružnog zatvora, odnosno upravnik Okružnog zatvora u Novom Pazaru, koji je Bošnjak, predsednik Osnovnog suda u Sjenici, Bošnjak, predsednik Prekršajnog suda u Sjenici, Bošnjak. O čemu vi pričate? Rekli ste - došlo je do kršenja zakona prilikom poslednjeg izbora javnih tužilaca. Prvo, izbor nije izvršen uopšte. Kako je to došlo do kršenja zakona? Hoćete li da kažete da od svih funkcija koje sam nabrojao, a to je prekršajni sud, osnovni sud, viši sud, osnovno tužilaštvo, više tužilaštvo, okružni zatvor, znači, govorim o svemu što iz oblasti pravosuđa, Prekršajni sud u Sjenici, Osnovni sud u Sjenici, od osam čelnih ljudi jedan je Srbin i taj jedan smeta? O kakvom vi kršenju zakona pričate?

Govorimo istim jezikom, drugačije ga zovemo. Bili smo svedoci zloupotrebe toga prava na jedan čisto politikanski, ružan način. Gospodin Imamović neće da kaže da je za moga mandata sproveden prvi konkurs za imenovanje sudskih tumača za bošnjački jezik. Ne, nego je ovde potrebno zloupotrebiti jedan ozbiljan državni posao i baciti ljagu na nešto što se radi. Izvinite, molim vas, dame i gospodo narodni poslanici, što sam govorio malo duže. Reč je bilo o nečemu što su bile vrlo ozbiljne kvalifikacije, o nečemu što nije tačka dnevnog reda ovde. Ja vas molim da imate razumevanje za to i da mi ne uzmete za zlo. Zahvaljujem se. Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović. Ja se, inače, posle ovog izlaganja ministar ne bih javio da nije pomenuto u Užice. Ali, u izlaganju uvaženog poslanika Imamovića je pomenuto Užice. Voleo bih da znam kada i u kom izbornom procesu, bilo za osnovno tužilaštvo, bilo za više tužilaštvo, bilo za osnovni sud, bilo za viši sud, privredni sud ili prekršajni sud u Užicu, je bilo koji Bošnjak diskriminisan? Ko se to od Bošnjaka tada javio na bilo koji konkurs unazad, a da nije primljen zbog toga što je Bošnjak? Ja samo pitam za Užice, a možemo da govorimo i o nadležnosti. Imamo iz Prijepolja sudiju Apelacionog suda u Kragujevcu koji je Bošnjak, imamo iz Nove Varoši sudiju Ustavnog suda koji je Bošnjak. Taj isti sudija je bio u Novom Sadu sudija Apelacionog suda, a onda je izabran za sudiju Ustavnog suda. Ako imamo Ustavni sud kao instancu koje je na vrhu piramide srpskog pravosuđa i imamo zastupljenost bošnjačke nacionalnosti, o čemu mi pričamo kada su u pitanju poštovanja prava nacionalnih manjina? Ja ne želim da govorim o tome kakva je situacija u Bujanovcu i Preševu. To ministar nije isticao. Ali, kao državni sekretar sam bio dva puta dole, dva puta razgovarao sa predstavnicima lokalnih samouprava, od njih dobijao primedbe na ustrojstvo sudske mreže, na zahteve koji se odnose za povećanje broja sudova, pa sam postavio pitanje – koliko ima sudija srpske nacionalnosti u tim sudovima i o tome uvek informisao ministra kako bi bio upoznat sa činjenicama koje se vezuju za taj teren i za tu teritoriju Republike Srbije. Ne mogu ni u kom slučaju da se otrgnem utisku da ovaj amandman nije ciljan isključivo radi poštovanja prava, odnosno zakona, jer ne vidim da je zakon bilo gde prekršen, naročito se ne može govoriti o grubom kršenju zakona. Ako ćemo da govorimo o politikanstvu, politikanstvo može da dođe do izražaja ali na daleko bezazlenije teme u odnosu na ovu temu koja je izuzetno osetljiva i delikatna kada je u pitanju kompletan pravosudni sistem, kada je u pitanju državni aparat. Podsetiću, ova Vlada Republike Srbije je Srbiju dovela na vrata Evrope upravo poštujući sve norme, pa i norme koje se odnose na poštovanje prava i to osnovnih elementarnih prava priznatih međunarodnim dokumentima i Univerzalnom deklaracijom ljudskih prava. Reč ima narodni poslanik Dragan Nikolić. Gospodine predsedavajući, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, posebno građani Raške oblasti i građani Pčinjskog okruga, ovaj amandman ne bi trebao prihvatiti, jer bi on napravio diskriminaciju. On bi rekao da imamo jednu situaciju zaoštrenih međunacionalnih odnosa, nepoštovanje ministarstva prema nacionalnim manjinama, njihovoj strukturi u pravosuđu. Jednostavno, to nije tačno. Kada smo raspravljali u načelu o ovom predlogu zakona, ja sam istakao, to može da se vidi u stenogramu, da apelujem na vas, ministre, da svuda gde su nacionalne manjine, a to se pogotovo odnosi na Pčinjski okrugu, imate posebno u vidu, pospešite i pomognete da tamo bude određeni broj pripravnika, određeni broj tužioca, zamenika tužilaca, saglasno nacionalnom sastavu na toj teritoriji. Toga se držim sada, toga sam se držao tada i mislim da kucam na otvorena vrata, poznajući vas kao ministra, poznajući rad ovog ministarstva od 2012. godine, sve do danas, ubeđen sam, da ovo nije nikakav problem. Ovo je samo pokušaj da se dolije ulje na vatru, koje uvek tinja i još uvek nismo uspeli da to što smo između sebe imali u prošlom veku ispravimo. Nepotrebno je da se ovakve stvari rade, kolega. Sticajem okolnosti poznajem situaciju u Novom Pazaru, zato što u onoj čuvenoj reformi pravosuđa 2009-2010. godine moja supruga je izabrana za sudiju Prekršajnog suda u Novom Pazaru. Ja sam više puta tamo odlazio i evo, reći ću nešto. Najlepše uspomene u svojoj dugogodišnjoj karijeri sudije ima iz Novog Pazara. Tamo je prihvaćena od svih kako službenika koji su u Novom Pazaru, u Prekršajnom sudu, tužilaštvu, to je sve jedna zgrada, jedan konglomerat, sastavljeno je od svih, osnovni sud je tu, viši sud, tužilaštvo osnovno, više tužilaštvo i sud za prekršaje. Nema nikakvih stvari koje vode ka tome da neko nekoga ne podnosi, da neko nekoga favorizuje, da se neko neprijatno oseća zato što je bošnjačke nacije ili srpske. Tamo se oni međusobno ne broje. Nemojte da ih brojite u ovoj Skupštini. Malo je specifičnije u Pčinjskom okrugu, odakle sam ja. Tamo se stalno pominje i podgreva ta situacija da albanska nacionalna manjina nema dovoljan broj pripravnika, nema dovoljan broj sudija, nema dovoljan broj tužilaca. Ja vam kažem – nema, zato što nema kandidata, nema zato što mnogi od njih nisu hteli da završe pravni fakultet ili ako su ga završili, nisu uspeli da polože pravosudni ispit. Ono što je moje saznanje za zadnje četiri godine, to je da se pospešuje polaganje i pomaže se diplomiranim pravnicima sa određenim iskustvom albanske nacionalne manjine da polože pravosudni ispit. Mogu da kažem čak i da se gleda kroz prste. Čak i te komisije nisu toliko rigidne koliko bi trebale i koliko su rigidne prema ostalim kandidatima, sve u želji da tamo ima zamenika tužilaca, kao što ih ima, iz albanske nacionalne zajednice, da ima tamo sudija Osnovnog suda u Bujanovcu albanske nacionalne pripadnosti, kao što ih ima. Zbog toga mislim da ovaj amandman ne treba da bude prihvaćen i da ova Skupština ne sme da bude poligon gde ćemo dolivati ulje na vatru i stvarati lošu situaciju, tako što smo izneli netačne podatke, a na osnovu tih netačnih podataka izveli još gore zaključke i poslali lošu poruku Srbiji. Hvala. Reč ima narodni poslanik Enis Imamović. Ja bih se najpre zahvalio kolegi Draganu Nikoliću zato što je izneo tačne podatke, vezano za boravak u Novom Pazaru. Zaista je Novi Pazar grad širokog srca koji zna da prihvati ljude sa svih strana. Ja nisam govorio o sudu u Užicu, već sam govorio o teritoriji na kojoj je nadležan sud u Užicu, a ostatak vremena bih posvetio, trudeći se nekako da odgovorim, na ono što je ministar u svojoj diskusiji rekao. Prvo, po meni je skandalozno to što ste iskoristili izraz higijenski ili nehigijenski. Ja stvarno ne znam šta ste time hteli da kažete, ali nadam se Druga stvar, jeste… Ministar je rekao - nije da se higijenski delimo i da se nacionalno prebrojavamo. To je rekao. Izazvaćete ih ponovo. Moje pravo je da Možda sam ja kriv što sam dopustio da govorite van tačke dnevnog reda i osećam krivicu zbog izazvanih replika. Zato bih vas zamolio da se vratite na amandman koji ste podneli, inače ću morati da vas prekinem. Ne brinite.

Ja sam i te kako bio u temi. Diskutant koji nije bio u temi bio je ministar koji je govorio o sudovima. Sada bih podsetio ministra da je on govorio o sudovima, a ja sam govorio o tužilaštvima. Vi ste govoreći o svim pravosudnim organima uspeli da nabrojite tek nekoliko funkcija, niste čak ni iskoristili sve prste jedne ruke. Koristite javljanje po amandmanu za repliku. Ne mogu dozvoliti to [[Enis Imamović, s mesta: Koristim pravo na repliku.]] Ne možete da dobijete pravo na repliku.

Zahvaljujem. Uvaženi predsedavajući, pomenut sam, i to sam pomenut u netačnom kontekstu i zato sam tražio reč, da dobijem repliku. Prvo, upotrebio sam i više od prsta jedne ruke, a mogu i da pročitam ko želi da zna. Drugo, rekao sam da smo prilikom izbora zamenika javnog tužioca u Prijepolju, popunjavajući jedno upražnjeno mesto, izabrali kandidata koji je bošnjačke nacionalne pripadnosti. Treće, kada sam rekao, sa moje strane neko bi rekao, nije higijenski da nacionalno prebrojavamo ljude i ja mislim da nije. Ja sam odrastao u Novoj Varoši, imao najbolje prijatelje i komšije koji su tada bili muslimani. Neki su danas i dalje muslimani, neki su Bošnjaci. To su i dalje moji dobri prijatelji i na prvom mestu dobri ljudi i čestiti građani države Srbije. Sa treće strane, govorio sam o poštovanju nacionalnog sastava stanovništva prilikom izbora sudija u Novom Pazaru i Sjenici, i ako sam naveo da je ukupno desetoro ljudi izabrano, od kojih je osmoro bošnjačke nacionalne pripadnosti, a dvoje srpske, to dovoljno govori svima o čemu je reč. Poslednje, gospodin Imamović je počeo da priča o kršenju Zakona u postupku izbora javnih tužilaca. To nije tačka dnevnog reda, ali s obzirom da je u pitanju teška optužba i kvalifikacija, ja sam tu reagovao. Ono kada sam govorio nabrajajući, ja ću uvažene dame i gospodo narodni poslanici, samo da vam pročitam ono što sam malopre po funkcijama govorio. Upravnik Okružnog zatvora u Novom Pazaru Muamer Suljević, osnovni javni tužilac u Novom Pazaru Nermin Koškovac, viši javni tužilac u Novom Pazaru Stanislav Dukić, predsednik Prekršajnog suda u Sjenici Nermina Mahmutović, predsednik Prekršajnog suda u Novom Pazaru Rubina Duštinac, predsednik Osnovnog suda u Sjenici Rifat Kurtović, predsednik Osnovnog suda u Novom Pazaru Đorđe Gojgić i predsednik Višeg suda u Novom Pazaru Izet Suljević.

Zahvaljujem se, predsedavajući. Voleo bih da se na ovaj način i završi krug replika. Postoji nešto u čemu možemo da se saglasimo. Tačno je, Novi Pazar je jedan divan grad, grad koji uvek prima širokog srca sve ljude. To je tačno. Tačno je i da je Užice centar Zlatiborskog okruga. Nije tačno ono što je rečeno kada je u pitanju bilo kakav vid diskriminacije. Ja ne želim da iz ove sale izađemo nedorečeni. Ministar je govorio o imenima i prezimenima. Ja sam naveo nekoliko pripadnika bošnjačke nacionalnosti koji se nalaze u najvišim pravosudnim institucijama Republike Srbije. Moram isto tako da kažem, kao što će se složiti i ministar i svi zajedno, potpuno zasluženo, zato što su izabrani po kriterijumima koji su tada bili propisani i koji su ispoštovani i sa pravom nose status nosioca pravosudnih funkcija. Taj posao obavljaju odlično. Odavde sa ovom mesta, iz ove Skupštine, pozivam bukvalno sve i one koji su bošnjačke nacionalnosti i svih drugih nacionalnosti da se prijavljuju na konkurse i za javnotužilačke i za sudijske funkcije i sve ostale funkcije. Tamo gde to zasluže, tamo gde ispune kriterijume, tamo gde zavrede svojim kvalitetom i stručnošću treba da budu izabrani. Hvala. Zahvaljujem, gospodine Jovanoviću.

Ja imam pravo da tražim još neka dodatna objašnjenja, koja su pogrešno protumačena iz moje diskusije.

Kada je nabrajao imena, nabrojao je osam imena. Od tih osam imena, nisu svi pripadnici bošnjačke nacionalnosti.

Ja sam govorio o zastupljenosti Bošnjaka u tužilaštvu… Gospodine Imamoviću, mislim da smo otišli predaleko.

Molim vas. Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem. Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vesna Martinović, Nataša Vučković, Goran Ćirić, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov i Gordana Čomić. Izvolite gospođo Martinović.

Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, prihvatili su amandman sa ispravkom. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, smatra da je amandman sa ispravkom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu i pojedinostima u celini. Izvinjavam se gospodine Petroviću, nisam vas video u sistemu. Prelazimo na šestu tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM SAVETU SUDSTVA Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici. Primili ste Izveštaj Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima. Na član 1. sa ispravkom, amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić. Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem.

Vlada je predložila da sednice Visokog saveta sudstva budu javne, a da Savet može da odluči da sednica bude zatvorena za javnost, ukoliko to nalažu interesi javnog reda ili zaštita tajnosti podataka, kao i u slučajevima koji su određeni poslovnikom. Ja nemam ništa protiv toga da neke sednice Visokog saveta sudstva budu zatvorene za javnost, u krajnjoj liniji odredbe nekih zakona čak obavezuju, pogotovo kada govorimo o zaštiti podataka o tome da neki podaci ipak ne budu javni. Ali smatram jako lošom praksom da se jedno, zakonom propisano načelo o javnosti rada Visokog saveta sudstva, koje pozdravljam, dozvoljava da Poslovnikom, kao aktom niže pravne snage u odnosu na Zakon, da se propisuju izuzeci. Slažem se takođe da zakonom nije moguće predvideti sve slučajeve i taksativno ih nabrojati za isključenje javnosti, ali smatram da je tim pre veći rizik i veća šteta ukoliko se izuzeci od pravila transparentnog rada Visokog saveta sudstva, propisuju Poslovnikom a ne zakonom. U tom smislu, predložili smo amandman da su sednice Saveta javne i da mogu biti zatvorene po odluci Visokog saveta sudstva samo u situaciji kada je to potrebno radi zaštite tajnosti podataka i kada to nalažu interesi javnog reda, da se isključuje mogućnost da se Poslovnikom Visokog saveta sudstva propisuju izuzeci. Zahvaljujem. Zahvaljujem gospođo Martinović. Gospođo Batić, da li želite po ovom ili po vašem amandmanu? Izvolite. Hvala. Načelno ja podržavam ovaj amandman koji je vrlo dobro obrazložila gospođa Martinović, tim pre što sam i u načelu govorila o tome da ne može Poslovnikom, kao aktom manje pravne snage, da se nešto drugačije uređuje u odnosu na zakon. Ukoliko ovako ostane, a ne izmeni se usvajanjem nekog amandmana koji su na takvo rešenje predloženi, onda takva jedna zakonska odredba je apsolutno neustavnog karaktera. Ovde dakle uslovljavate primenu zakona Poslovnikom, ovde se zapravo Poslovnikom uređuje zakonska materija i ono što je najbitnije, ovde Poslovnikom derogirate zakon.

Na član 2. predložila sam amandman da jednostavno odluke moraju biti obrazložene i da moraju sadržati pouku o pravnom leku. To sam više nego i podrobno objasnila u raspravi u načelu i govorila sam zapravo i o odlukama VSS i o odlukama državnog veća tužilaca. Tim pre što ukoliko se donosi ovakav jedan predlog zakona, i tim pre što ukoliko ovako jedan predlog zakona bude usvojen, onda morate imate u vidu da odredbe trenutno Poslovnika jednostavno nisu u saglasnosti i da će to izisnuti da VSS mora da pristupi izradi potpuno novog Poslovnika, pošto ovo ovako nečemu uopšte ne govori. Sem toga ostavlja se naravno i pitanje – u kom kontekstu se koristi pojam kao generički pojam odluke, jer imamo i neka rešenja.

Zahvaljujem, gospođice Batić. Dakle, poštujući upravo ovo što je uvažena koleginica Batić govorila, ja ću samo ukazati na činjenicu da u Zakonu o sudijama, tačnije članom 51, kada su u pitanju najvažnije odluke iz delokruga nadležnosti Visokog saveta sudstva vrlo jasno stoji da, dakle član 50, izvinjavam se, stav 4. kaže – odluka o predlogu Visokog saveta sudstva mora biti obrazložena i objavljena na internet stranici Visokog saveta sudstva. Dakle, obaveza da odluka mora da bude obrazložena i već propisana zakonom. Ne znam zašto je to sporno. Sa druge strane, ne vidim da je ovaj Visoki savet sudstva, barem u onom periodu od kad sam po položaju njegov član, svojim odlukama, odnosno donosio podzakonska akta koja su bila oglašavana za neustavna. Zašto polaziti uvek od pretpostavke da će biti donet poslovnik koji nije u skladu sa zakonom i po pitanju jednog i po pitanju drugog amandmana? Osnovno je pravilo da poslovnik mora da bude usklađen sa zakonom. Ne vidim zašto bi to uopšte bilo sporno. Dakle, odluke saveta moraju biti obrazložene, moraju sadržati pouku o pravnom leku. Čak je i pouka o pravnom leku propisana zakonom. Kaže se da postoji mogućnost za pokretanje upravnog spora i žalba Ustavnom sudu. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Reč po amandmanu ima narodna poslanica Olgica Batić. Zahvaljujem. I pored moje volje, ja ne znam zašto uvaženi ministar ceo dan danas mene ne razume o čemu ja govorim ili ne sluša. Znači, sve što sam rekla vi ste odgovorili suprotno od onoga o čemu sam ja govorila. Kažete – ne razumete zašto odluka mora da bude obrazložena. Pa ja sam amandmanom rekla da mora da bude obrazložena. Pa, pročitajte amandman. To ste rekli. Sve vreme se iz konteksta danas meni pripisuje zapravo nešto što nisam rekla. Uzećemo stenografske beleške pa ćemo videti ko je šta rekao. Znači, član 2. od stava 17. u amandmanu glasi – odluke državnog veća moraju biti obrazložene. U tom pogledu slažem se sa vama i ne znam zašto kažete – što se potencira na obrazloženju. Je li ja menjam obrazloženje amandmanom? Apsolutno ne. Ali pouka o pravnom leku, to je ono što ja dodajem ovakvim amandmanom i ne znam čemu cela ona priča unapred. Sada po pitanju ovog amandmana, apsolutno nigde nisam čak ni spomenula da nije ustavan. Navodi se da u obrazloženju amandmana, da li sam rekla usmeno, nisam. Ja vas zaista molim, nemojte da mi stavljate reči u usta koje ja vode nisam ni u jednom momentu izrekla. Sa druge strane, kada se kaže – obrazloženje, da mora, naravno da odluka mora da sadrži obrazloženje. Ali, imajte u vidu, pouka o pravnom leku nije to sastavni deo obrazloženja nešto što se podrazumeva. Sami ste rekli – da, to se podrazumeva, postoji mogućnost vođenja spora pred Upravnim sudom. Ja ne vidim šta je tu sporno. Znači, molim vas, kada nešto govorim da me saslušate ili bar da pročitate. Ceo dan mi se ovde ne razumemo. Odgovarate mi na ono što ja uopšte ne pričam. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Reč ima ministar Nikola Selaković. Uvažena koleginica Batić očigledno ne shvata da je amandman problematičan zato što podrazumeva da svaka odluka, ne državnog veća kao što je ona rekla, već saveta, govorimo o Predlogu zakona o Visokom savetu sudstva, verovatno je bila lapsus lingve, pa je rečeno državnog saveta, nemaju sve odluke Visokog saveta sudstva istu pravnu prirodu. Zakonom o sudijama propisano je da su određene odluke Visokog saveta sudstva konačne. Koleginica Batić kao jedan dobar pravnik vrlo dobro zna da na konačnu odluku nema redovnog pravnog leka i onda ne shvatam uopšte zašto se podnosi amandman u kome se traži navođenje pouke o pravnom leku obavezujuće za sve odluke, jer postoje odluke na koje pravnog leka nema. Pa one za koje ima za njih je propisano zakonom već da ima. Koleginica Batić zna da je ovo pravni sistem i da ne funkcioniše savet na osnovu samo jednog zakona. Zakon o Visokom savetu sudstva da, ali i Zakon o sudijama, ali i Zakon o uređenju sudova, a Zakon o sudijama propisuje različite vrste odluka koje donosi Visoki savet sudstva. U članu 98. Zakona o sudijama jasno stoji da kada odlučujući po žalbi Visoki savet sudstva, kada odlučuje po žalbi može da potvrdi prvostepenu odluku disciplinske komisije. Znači, pričamo o disciplinskom postupku u stavu 3. stoji – oduka Visokog sveta je konačna. Kakva pouka o pranom leku na ovakvu vrstu odluke? Sa druge strane, jasno propisuje, kada govori o pravnom leku na odluku o prestanku funkcije, Zakon o sudijama propisuje članom 67. žalbu Ustavnom sudu. Koleginica Batić jeste u pravu ali delimično. Jednim delom sam u pravu ja. Dakle, ne možemo propisati obavezan i sastavni element svake odluke pouku o pravnom leku, zato što postoje odluke koje su pojedinačne, na koje je moguće izjaviti pravni lek, postoje odluke koje su opšte. I to je bio razlog mog izlaganja kakvo je već i bilo. Zahvaljujem. Zahvaljujem, gospodine ministre. Zahvaljujem. Ovo što ste upravo rekli je sve ono što sam ja rekla u raspravi u načelu.

Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vesna Martinović, Nataša Vučković, Goran Ćirić, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov, Gordana Čomić i Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Dragan Šutanovac, Jovan Marković i Jovana Jovanović. Reč ima narodna poslanica Vesna Martinović. Zahvaljujem. Osim ovoga što je moja uvažena koleginica Olgica Batić već rekla kada je u pitanju obrazloženje odluka, ja takođe podržavam stav da svaka odluka treba da bude obrazložena, bukvalno svaka jer izrada obrazloženja ne zahteva zaista za donosioca neki naročit poseban intelektualan napor ako je reč o nekim odlukama koje se donose u većem broju, a ukoliko se radi o specifičnim odlukama čini mi se da bi trebalo da se podrazumeva da treba da budu i obrazložene. Ono što je ključno ovde jeste pitanje koga i šta štiti načelo transparentnog rada VSS. Da li time štitimo pravo javnosti da zna šta radi i koje odluke i kakve i zbog čega donosi VSS ili sa druge strane, štitimo VSS i štedimo ga od prekomernog rada. Ja mislim da zaista ne postoji nikakvo ozbiljno opravdanje da odluke VSS sve ne budu obrazložene. Žao mi je što se nisam setila ovoga čega se setila koleginica Batić, pa da dodamo i ovu pouku o pravnom leku. I kada ne postoji pravni lek, i to se navodi. Dakle, ako ne postoji mogućnost ulaganja nekog pravnog leka, nego pokretanja upravnog spora, i to se navodi. Zašto bi to bio problem? Prosto, pozivanje na članove zakona gde kažete da je predviđen ovaj ili onaj postupak, ovaj ili onaj lek, pa tim pre se to unosi u pouku o pravnom leku. Jer, svaka presuda prvostepenog suda ima svoju pouku o pravnom leku i ta pouka se zasniva na nekoj zakonom propisanoj odredbi. Kada bismo sledili logiku koju ste vi sada izneli, to bi značilo da nije neophodno uopšte u presudi navoditi da postoji mogućnost žalbe, jer to je već propisano zakonom, pa nije potrebno navoditi u pouci o pravnom leku, što mislim da je pogrešno. I ne da mislim da je pogrešno, nego i nije u skladu sa zakonom. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Izvolite, gospodine Selakoviću. Uvažene dame i gospodo narodni poslanici, ja mislim da sam bio vrlo jasan, VSS je organ vlasti koji donosi i opšte i pojedinačne odluke. Ne znamo o kakvoj pouci o pravnom leku možemo da pričamo, recimo ako VSS donese odluku da se sprovodi obavezujuća obuka sudija o recimo novom zakoniku o krivičnom postupku. Koleginice Martinović je jedan dobar pravnik. Kakva pouka o pravnom leku na opšti pravni akt? Hajte, molim vas, pomozite mi, evo da saznam i ja nešto novo što do sada nisam znao. Zamislite da postoje pouke o pravnom leku na opšte akte koje utvrđuje Vlade Republike Srbije, pošto VSS nije organ sudske vlasti. Po svojim nadležnostima on nije organ sudske vlasti. On je sui generis jedan organ. Nešto što bi se danas nazvalo neko regulatorno telo. Recimo, donosi pravilnike, pravilnike odluka. Da li treba on na kraju da napiše pouku o pravnom leku? Pouka o pravnom leku na poslovnik? Hajte molim vas. Kada je u pitanju odlučivanje o statusnim pitanjima, propisana je zakonom obaveza VSS da svoje odluke obrazlaže.

Zahvaljujem. Zahvaljujem, gospodine ministre. Reč ima narodna poslanica Olgica Batić. Hvala. Ja bih samo ovom prilikom, da ne bih širila raspravu, jer očigledno mi ovde ne možemo da se sporazumemo, rekla da je najbolje da se nakon ove sednice uzmu stenografske beleške, da se pročita sve što je rečeno u načelu, pa da se pročita sve šta je ko govorio danas u pojedinostima. Kada sam govorila u načelu vezano za odluke, taj, jel tako, generički pojam koji koristimo za odluke i DVP i VSS, ja sam nabrajala odluke, rešenja, zaključke, mišljenja i rekla šta od tih svih odluka podrazumeva da nakon obrazloženja mora biti predviđen pravni lek. Zahvaljujem. Reč ima narodna poslanica Vesna Martinović. Izvolite, gospođo Martinović. Zahvaljujem. Dakle, opet o ja imam nekako utisak da se nismo najbolje razumeli. Moj amandman odnosi se samo na obavezivanje VSS da svaka odluka koju donosi ima svoje obrazloženje. Usmeno sam samo podržala ono o čemu je govorila koleginica Batić. Dakle, moj amandman tiče se obrazloženja. Sada, ako govorimo o odlukama koje donosi VSS, ministre, Vlada kada predlaže zakon piše obrazloženje. Zakon je opšti akti i ima svoje obrazloženje. Nije problem, znači da ni jedna jedina odluka ili akt imaju svoje obrazloženje. Zašto bi VSS bilo teže nego što je to Vladi da piše svoja obrazloženja za odluke koje donosi? Obrazloženje ne mora da bude nešto na deset, dvadeset ili pedeset strana, može da sadrži samo par rečenica, ali je važno da onaj na koga se ta odluka odnosi, bilo da je odluka opšta ili pojedinačna, zna na osnovu kojih propisa i iz kojih razloga je neka odluka doneta. Što se tiče prakse VSS iz prethodnih godina, ja se potpuno slažem sa vama, ali hajde da budemo mudru ljudi koji uče na tuđim greškama, a ne da u tuđim greškama pronalazimo opravdanje za neke svoje greške danas. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Moja je krivica, gospođo Martinović, što sam dopustio kod ovog amandmana kada ste govorili što ste govorili i nešto što nije u skladu sa ovim amandmanom, pa je možda zbog toga došlo do zabune i zato moram dati repliku ministru Nikoli Selakoviću. Izvolite, gospodine Selakoviću. Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući. Dame i gospodo narodni poslanici, da bih malo razjasnio celu ovu priču ja ću da citiram član 17. Zakona o VSS, pa vas molim da makar u narednih desetak sekundi imati pažnju na te reči. Dakle, član 17. glasi ovako - Odluke Saveta donose se većinom glasova svih članova, stav 1. Stav 2. - Odluke Saveta moraju uvek biti obrazložene kada je protiv njih dozvoljen pravni lek i kada je to zakonom i poslovnikom propisano. Molim vas, sednete, pročitate ceo zakon, pa vidite da nešto što se traži amandmanom da se unese kroz izmene i dopune je već zakonom propisano. Dakle, odluke Saveta moraju uvek biti obrazložene kada je protiv njih dozvoljen pravni lek i kada je to zakonom i poslovnikom propisano. Kao što je malopre jedan kolega poslanik tražio da se u zakon unese nešto što je od reči do reči već postojeće u drugom članu, tako je i ovo što se ovde traži uneto. Možemo da se saglasimo oko toga ili ne, ali sistemskim tumačenjem norme doći ćete do ovog zaključka. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Gospođice Batić, ne možete da dobijate reč, nemate više vreme ni poslaničke grupe, ni vremena ovlašćenog predstavnika. Zahvaljujem.

Da li neko želi reč po ovom amandmanu? (Ne) Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, u pojedinostima i u celini. Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom vežu tužilaca. Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima. Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vesna Martinović, Nataša Vučković, Goran Ćirić, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, prof. dr Dragoljub Mićunović, Dragan Šutanovac, Jovan Marković i Jovana Jovanović. Iz istih razloga iz kojih smo predali amandman koji se tiče rada VSS podneli smo i amandman koji se tiče Državnog veća tužilaca, zato što smatramo da ukoliko se zakonom proklamuje načelo transparentnog i javnog rada Državnog veća tužilaca, tada se zakonom, ovim ili nekim drugim, ali nikako ne poslovnikom ne propisuju izuzeci od tog načela. Dakle, Poslovnik je akt niže pravne snage koji nema tu moć da derogira odredbe višeg akta, više pravne snage. Mislim da je u tom smislu ovaj predložen član neustavan i bojim se da ćemo za mesec ili dva opet biti u situaciji da vršimo izmenu i dopunu Zakona o Državnom veću tužilaca, baš zbog toga što sada kada radimo izmene ne prihvatamo, očigledno vrlo dobronamerne i stručne sugestije narodnih poslanika. Zahvaljujem. Izvolite, gospođice Batić. Zahvaljujem. Ovaj amandman u jednom delu sadržinski je sličan amandmanu koji je obrazložila moja uvažena koleginica Martinović. Naime, predložila sam da se član menja i da glasi: „da sednice Državnog veća budu javne, Državno veće može odlučiti da sednica bude zatvorena za javnost“ Neću opet pominjati moguću neustavnost, u stvari sigurno neustavnost ukoliko ostane ovakvo rešenje, tim pre što sam više puta u raspravi u načelu isticala, ne možete vi Poslovnikom da uređujete zakonsku materiju. Sa druge strane, Poslovnik o radu, važeći Poslovnik o radu Državnog veća tužilaca, imam ga ispred sebe, sve što komentariše i sve što govori, dakle, sve što reguliše o sednicama, a tiče se javnosti i tajnosti propisuje u svom članu 16. Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca koji je još uvek važeći. Pa, kaže – Sednice veća su po pravilu zatvorene za javnost. Veće može odlučiti da pojedina pitanja razmatra na javnoj sednici. Po odobrenju, drugi stav, predsednika veća sednici mogu da prisustvuju zaposleni u Administrativnoj kancelariji ili druga lica. Dakle, ovakvo rešenje je neodrživo ukoliko se posmatra važeći Poslovnik, a to što nije donet nov Poslovnik, treba Poslovnik da upodobljavate zakonu koji donosite, a ne nakon donošenja zakona da donosite sad neke izmene i dopune, nastaće pravni vakum i šta ćemo onda mi u međuvremenu? Državno veće tužilaca, Poslovnik nov nije doneo, Poslovnikom derogirate zakon zbog ovakve jedne zakonske odredbe i gde tu dolazimo, dolazimo samo na teren neustavnosti i ništa više. Dakle, reagujete, prihvatite bilo amandman koji je obrazložila koleginica Martinović, bilo amandman kojim sa ja podnela. Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, mr. dr Blagoje Bradić i Ivan Karić.

Da li neko želi reč? (Ne)Zahvaljujem. Na član 2. amandman sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Olgica Batić.

Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI Primili ste amandmane koje su na predlog zakona podneli narodni poslanici. Primili ste izveštaj Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima. Na član 1. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević sa ispravkom, i zajedno narodni poslanici Vesna Martinović, Nataša Vučković, Goran Ćirić, Balša Božović, mr. Aleksandra Jerkov, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Dragan Šutanovac, Jovan Marković i Jovana Jovanović. Gospodine ministre da li želite reč po amandmanu gospodina Pavićevića i gospodina Živkovića? Na član 1? Izvolite.

Nisu ovo amandmani u istovetnom tekstu, ovde je reč samo o amandmanu poslanika Živkovića. Dakle, želim samo da prihvatim amandman poslanika Zorana Živkovića i Vladimira Pavićevića, drugi amandman koji ste naveli je ispravljen. Dakle, podneta je bila ispravka. Tako da se prihvata amandman narodnih poslanika Zorana Živkovića i Vladimira Pavićevića na član 1. Predloga zakona. Konstatujem da prihvatate izvorni amandman koji su podneli zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević bez amandmana koji je sa ispravkom naknadno ispravljen od grupe narodnih poslanika DS. Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Da li neko želi reč? (Ne.) Pošto smo završili pretres o amandmanima zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu, pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima. Izvolite, gospodine Veselinoviću. Hvala, u ime Pokreta za PREOKRET podneo sam amandman i na Zakon o sudskim taksama i u njemu sam predložio da plaćanje sudskih taksi ne bude regulisano dispozitivnom odredbom kojom se onome ko određuje plaćanje takse ostavlja mogućnost da taksa bude plaćena po pravilu u sudskim taksama. Dakle, ostavlja se mogućnost da bude plaćena i u novcu. Ono o čemu smo razgovarali kada je bila načelna rasprava. Dakle, nemam ja ništa protiv da pravna lica i fizička lica koja to žele da plate taksu i putem tekućeg računa, preko banke. Međutim, ono čega se ja plašim ministre, jeste da će sud napisati na mestu gde piše plaćanje takse taj i taj iznos uplatite u novcu. Dakle, ne treba ostavljati na dispozitivnost sudu određivanje načina plaćanja takse. Treba ostaviti strankama mogućnost da one izaberu način, ali nije ministre, dakle, kaže – po pravilu u sudskim taksama. Ako se kaže po pravilu u sudskim taksama, dakle, ono na čemu insistiram i šta može biti problem jeste da će sud reći – novcu.

Radi se o tome da taj ko plaća taksu treba da odluči kako će platiti taksu. Bojim se da će biti problema u primeni. Reč ima ministar Nikola Selaković. Razumem u potpunosti gospodina Veselinovića, samo želim da mu razjasnim. Dakle, ako se kaže da se taksa u iznosu do pet hiljade dinara plaća po pravilu u sudskim taksenim markama o tome kako će platiti taksu odlučuje samo takseni obveznik. I ovo je odredba koja se na prvom mestu tiče njega. Dakle, recimo, ako gospodin Veselinović treba da plati taksu, on sam odlučuje da li će platiti u novcu ili sudskim taksama. I jedno i drugo se smatraju validnim sredstvom plaćanja. Ako bismo izbrisali ovu apoziciju, po pravilu onda bismo obavezali sve da mogu sve takse u iznosu do pet hiljada dinara da plaćaju samo sudskim taksenim markama. U pravo da bi se izbegla obaveznost norme da se samo sudskim taksama može platiti sudska taksa stavljena je ova apozicija po pravilu. A nije sud taj koji određuje da li će biti plaćeno u novcu ili sudskom taksenom markom. I jedno i drugo je ravnopravno sredstvo plaćanja za sve takse u iznosu do 5.000 dinara. Izbrišemo li ovaj deo odredbe, prihvatimo li vaš amandman, mi obavezujemo građane da sve iznose do 5.000 dinara mogu da plate samo u sudskoj taksenoj marki. I to je razlog za neprihvatanje amandmana. Ako je vaša namera zaista bila da kažete, hoćemo da se svi iznosi do 5.000 plaćaju samo sudskim taksenim markama, onda je vaš amandman u tom smislu, hajde da kažem, celovit, ali ja sam iz vašeg usmenog obrazloženja shvatio da to uopšte nije vaša namera. Da je vaša namera da se ostavi mogućnost obvezniku plaćanja takse, da sam odluči da li markicama, da li novcem. U suštini, i jedno i drugo je novac i on nigde ne može da je plati gotovim novcem u sudu, nego može da ode u poštu, u banku, da popuni uplatnicu na taj iznos, da uplati i da još na to plati proviziju, ako odabere sudsku taksenu marku, neće plaćati proviziju.

Dakle, ja se plašim da će u primeni građani, što neobavešteni, što na osnovu sugestija plaćati i dalje takse u novcu preko računa što im dodatno povećava trošak za bankarske troškove. Dakle, kažete sud ne određuje na koji način će biti taksa plaćena, ali na neki način, na bazi dosadašnje prakse, kada je taksa plaćena samo u novcu, postoji mogućnost da će taj trend biti nastavljen i zbog toga sam ja predlagao da se taksa plaća samo u taksenim markama. Istina, došli smo kasnije do toga da bi to onemogućilo neke ljude da plate taksu preko računa, ali bih bio sklon da je pravilo da se plaća u taksenim markama, a da stranka može da plati i u novcu, ukoliko to želi. Bojim se da, između ovog normativnog i onog što će se dešavati u praksi, će biti neskladno. Samo u tom smislu se možda ne razumemo. Pošto sam apsolutno uveren, kao što verujem i da je profesor Veselinović uveren, da je ova odredba u korist građana, jer će im smanjivati troškove, a prof. Veselinović je u raspravi u načelu rekao da mora za taksu od 30 dinara da plati 60 dinara proviziju. Ja ga javno pozivam da uzme udela u našoj kampanji, u kojoj ćemo građane upoznati sa vraćanjem sudskih taksenih marki i skrenuti im pažnju koliko će to dovesti, naročito kolegama advokatima do ušteda kod taksi na kopije zapisnika i koliko je to zaista jedna dobra stvar. Dakle, plaćanje takse u iznosima do 5.000 dinara, pravilo je, vrši se sudskim taksenim markama. Zbog toga stoji rečenica – po pravilu. Za pravna lica, znatno jednostavnije je da to vrše virmanski, odnosno preko računa, a građani sudskim taksenim markama. Hvala. Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vesna Martinović, Nataša Vučković, Goran Ćirić, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov,Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Dragan Šutanovac, Jovan Marković i Jovana Jovanović. Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem. Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Petar Petrović. Da li neko želi reč? (Ne) Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vesna Martinović, Nataša Vučković, Goran Ćirić, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov,Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Dragan Šutanovac, Jovan Marković i Jovana Jovanović. Za sam kraj, amandman koji smo podneli, odnosi se na obavezu, da se spisak ovlašćenih prodavaca taksenih maraka, objavi u „Službenom glasniku RS“, na sajtu Vlade Republike Srbije i Ministarstva, nadležnog za poslove pravosuđa, kao i da se ažurira u skladu sa odlukama Vlade o davanju ovlašćenja za prodaju, odnosno o prestanku važenja ovlašćenja za prodaju, ne bi li se na taj način sprečile zloupotrebe i neovlašćena prodaja sudskih taksenih maraka, jer građani pre svih nisu dužni da znaju gde i na kojim mestima mogu da kupe taksene marke, osim u zgradama sudova i zbog toga mislim da je jako važno da budu na jedan kvalitetan i ozbiljan način informisani o tome, gde mogu da kupe sudske taksene marke i da ih koriste u sudskom postupku, bez rizika da je reč o falsifikovanim taksenim markama. Hvala što ste me saslušali. Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, mr dr Blagoje Bradić i Ivan Karić. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 8. amandman su zajedno podneli grupa narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić. Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu,pojedinostima i u celini. Zahvaljujem gospodine ministre vama i članovima Kabineta na učešću na današnjoj sednici. Mi narodni poslanici, nastavljamo sa radom. Prelazimo na 11. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da sam pozvao da današnjoj sednici prisustvuju dr Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, prof. dr Berislav Vekić, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, sa članovima Kabineta Ministarstva zdravlja.

Primili ste izveštaje Odbora za zdravlje i porodicu i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i Mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Da li neko želi reč? (Ne) Na član 3. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Milan Petrić, Zoran Živković, Vladimir Pavićević, zajedno poslanička grupa Demokratske stranke, devet narodnih poslanika i zajedno poslanička grupa Boris Tadić, deset narodnih poslanika. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i mr Dejan Čapo.

Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Gordana Čomić, Balša Božović, Jovana Jovanović, mr Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Vesna Martinović, Vesna Marjanović i Dragan Šutanovac. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 6. amandman je podneo Odbor za zdravlje i porodicu.

Izvinite, član 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti? Izvolite gospodine Bradiću? Amandman na član 6. u odnosu na Zakon o zdravstvenoj zaštiti, da li ste to čitali? Mi smo na 11. tački Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, u pravu ste gospodine Bradiću. Zahvaljujem. Dakle, član 6. se odnosi na član 199. i kaže – zdravstveni radnik, zdravstveni saradnik, kao i drugo lice zaposleno u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi, drugom pravnom licu koje obavlja zdravstvenu delatnosti u skladu sa zakonom, može da obavlja određene poslove iz svoje struke kod drugog poslodavca van redovnog radnog vremena, zaključivanjem ugovora o dopunskom radu sa drugim poslodavcem u ukupnom trajanju do jedne trećine punog radnog vremena. U sledećem stavu kaže – u zaključenom ugovoru o dopunskom radu sa drugim poslodavcem, zdravstveni radnik, saradnik, kao i drugo zaposleno lice, dužan je da pismeno obavesti direktora zdravstvene ustanove, odnosno osnivača privatne prakse i drugo pravno lice koje obavlja zdravstvenu delatnost u skladu sa zakonom. Sve se to odnosi na izmenu člana, čija je suština bila u sledećem stavu – dopunski rad iz stava 1. ovog člana može se obavljati kod poslodavca sa kojim zdravstveni radnik, zdravstveni saradnik, odnosno drugo zaposleno lice ima zaključen ugovor o radu sa punim radnim vremenom, odnosno kod drugog poslodavca, samo pod uslovom da rad zdravstvenog radnika, zdravstvenog saradnika, odnosno drugog zaposlenog lica van redovnog radnog vremena za koje se zaključuje ugovor o dopunskom radu, ne utiče na organizaciju rada pojedinačnih delova zdravstvene ustanove ili zdravstvene ustanove u celini. Suštinski, ovaj predlog koji je dala Vlada, tj. Ministarstvo zdravlja kaže da ono što je bila dosadašnja praksa da zdravstveni radnik iz ustanove državnog zdravstva ili ustanove iz plana mreže, može da radi kod drugog poslodavca samo uz saglasnost. Ovim se ovo izjednačava sa Zakonom o radu i daje se mogućnost svim zaposlenim u državnom zdravstvu, zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima da samo obaveste svog poslodavca da su zasnovali još jedan radni odnos do trećine radnog vremena, koliko zakon dozvoljava.

Mi smo dali predlog ministru zdravlja i Vladi da ovaj stav se izbriše, jer smatramo da je neposredno nepotrebno, da je nepotrebno administriranje zdravstvenog radnika koji je zaključio novi ugovor o radu, da on to nosi zdravstvenoj inspekciji kada postoji poslodavac primarni, tj. državno zdravstvo i direktor koga je on obavestio da je zasnovao još jedan radni odnos do trećine radnog vremena i da postoji poslodavac sa kojim ima zasnovan radni odnos do trećine radnog vremena, tako da je sasvim nepotrebno da on ide i da naknadno obaveštava inspekciju, jer to ona i onako u svom normalnom radu će da utvrdi i da iskontroliše. Mislimo da je to dobro i da je nepotrebno ovo što je predložila, nepotrebno opterećivanje radnika. Još jednom želim da kažem da ovo je drugi iskorak Ministarstva zdravlja koji je krenuo ka rešavanju višedecenijskog problema. Ovaj problem je, toga smo svi svesni, izvor korupcije i nepotizma u zdravstvu, mogućnost dopunskog rada. To je na razne načine do sada bilo rešavano, nikada sretno i nikada kvalitetno. Pretpostavljam da ovaj okvirni krovni član Zakona o zdravstvenoj zaštiti je samo spoljni omotač onoga što će ministarstvo u svojim podzakonskim aktima naknadno da reši i da precizira, jer ovako ovo daje velike mogućnosti. Ono što je dobro, što je ministar prihvatio sugestiju, da mogućnost koji je Predlog zakona davao da se zasnuje radni odnos kod više poslodavaca se ispravi, to je na Odboru prošlo. Jednoglasno su kolege izglasale da može da se zasnuje samo radni odnos dopunski do trećine radnog vremena kod jednog poslodavca. Nadam se da je ono što je obećano da će poslodavci biti uslovljeni da tim radnicima koji imaju trećinu radnog vremena uplaćuju prinadležnosti zaradu na jedan žiro račun, što ste rekli ministre, sve u cilju kontrole tog dopunskog rada i kvaliteta rada, a ostaje samo na vremenu koje je pred nama da vidimo kako će ministarstvo da reši kontrolu rada kod primarnog poslodavca, kvalitet rada i eventualno zloupotreba, to je slanje pacijenata u privatne ordinacije. Ja se nadam da ćete to kvalitetno rešiti. Mi ćemo kao narodni poslanici to pratiti i ako nešto nije kako treba, budite sigurni da ćemo oštro da kritikujemo. Hvala. Zahvaljujem se gospodine Bradiću. Gospodine ministre, samo pošto sam konstatovao da ste prihvatili amandman na član 6. koji je podneo Odbor za zdravlje i porodicu, ali to morate da kažete i u sistem, tako da bih vas zamolio da se izjasnite o amandmanu na član 6. koji je podneo Odbor za zdravlje i porodicu. Izvolite gospodine ministre. Zahvaljujem. Mi smo taj amandman prihvatili da se vodi, da može samo sa jednom ordinacijom da zaključi ugovor. Druga stvar, želim da Konstatujem da je predstavnik Vlade, ministar, prihvatio u ime Vlade amandman na član 6, koji je podneo Odbor za zdravlje i porodicu. Sada se vraćamo na amandman gospodina Bradića. Izvolite gospodine ministre. Zahvaljujem. Želim samo da razjasnim kojom smo logikom išli. Išli smo logikom, do sada je trebalo da imate saglasnost od direktora ustanove da bi vi radili kod nekoga. Mnogo je primedbi bilo na to. Iz kog razloga? Imali ste kolega sa kolegom nije u dobrim odnosima, direktor sa nekim od kolega nije dobro, želi direktor da radi u toj ordinaciji, ne želi da ode neko drugi, znači tu smo napravili krajnje demokratski da svako može da izabere, da mu ne zavisi od direktora, znači zavisi od njegove sposobnosti i od onoga da li ga ta ordinacija hoće ili neće i ne može da ga spreči ni jedan direktor niti bilo šta drugo, to je razlog. A ovo što smo rekli da donese, to je samo da podignemo svest, jednostavno da se zna i da oni imaju uvida da su taj ugovor, da imaju tu pripadnost za gde su doneli ugovor, gde će da budu, da ne mogu da idu na treće i na peto mesto, to je jedini razlog. Tražimo ovo rešenje, vidim da su se svi saglasili, jer imamo zakonske probleme da nađemo da se na jedan račun uplaćuje. Znači, sada imamo problem sa finansijama i još nekim zakonima. Ne možete da imate dva izvora, pa da ih pretvarate u jedan, ali ćemo, nadam se da zajednički svi možemo da nađemo to i da to bude krajnje transparentno kao što su ove stvari, i ugovor, i da se donese i da nezavisno od trenutnog rukovodioca koji je tu, koji iz nekog razloga može da vam smeta ako želi neka ordinacija da vi idete u nju. krajnje smo oslobodili svih tih pritisaka da budu. Zahvaljujem se.

U svakom slučaju, da ovaj amandman treba apsolutno odbaciti i ne treba ga prihvatiti. Potpuno je pravilno Ministarstvo, uz svoje objašnjenje. Međutim, još jednu stvar, a to je da smo nazad počeli da na izvestan način vršimo i kontrolu tog dopunskog rada i nije na odmet da se obavesti i inspekcija, jer smo i svesni toga da je u velikom broju slučajeva dopunski rad bio generator kriminalnog, odnosno generator kriminogenog rada, tako da ćemo na ovaj način pokušati i pokušavamo već i da to svedemo na jednu razumnu meru i na jednu kontrolu. Tako da, ni u kom slučaju nije na odmet da se i inspekcija uključi u to, i mislim da je apsolutno dobro i da taj amandman ne treba podržati. Hvala. Zahvaljujem se. Reč ima narodna poslanica prof. dr Slavica Đukić Dejanović. Ja sam takođe stava da ovaj amandman ne treba podržati zbog toga što se zapravo pravi jasna distinkcija između onih koji će, a čije je puno radno vreme 40 sati, moći da rade nedeljno 13 sati i 20 minuta kod drugog poslodavca, odnosno oni koji rade 36 sati moći će da rade 12 sati i o tome treba da bude obaveštena Zdravstvena inspekcija, koja treba da obezbedi sigurnost građanima da je kvalitet rada ljudi koji rade u dopunskom radu takav da imaju sami građani punu sigurnost. Mislim da primerak ugovora koji se samo pošalje Zdravstvenoj inspekciji, ljudima koji žele da poprave svoj finansijski status i nemaju drugi hobi, zapravo neće uopšte smetati. Naprotiv, oni žele saradnju sa inspekcijskim službama jer rade kvalitetno. Za one druge ovaj parlament ne treba da ima razumevanja. Zahvaljujem se, gospođo Dejanović. Reč ima dr Blagoje Bradić. Da ne bih otvarao nepotrebnu diskusiju, samo da još jedared obrazložim našu ideju. Dakle, onaj ko bude zaposlio nekog ko radi jednu trećinu radnog vremena, on mora da ga prijavi, on mora da mu obračuna poreze i doprinose, zato što je to novi poslodavac. To se podrazumeva da svi i sve inspekcije imaju uvid. Ja sam privatnik i u moje poslovanje imaju apsolutno sve inspekcije uvid, nema potrebe ja njih da obaveštavam, oni su obavešteni po sili zakona. Drugo, ono što je vrlo bitno, mislim da treba apostrofirati da se ovo odnosi samo na radnike koji rade puno radne vreme. Pretpostavljam da oni koji rade na izloženim mestima, koji imaju beneficirano radno vreme, mislim na radiologe, da oni ovu privilegiju nemaju, jer je nelogično da neko ko radi skraćeno radno vreme zbog opasnosti na poslu, izloženosti, da ima mogućnost da radi dopunski rad. Onda bi trebalo po prirodi da radi puno radno vreme u svojoj bazičnoj ustanovi. Zahvaljujem. Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Gordana Čomić, Balša Božović, Jovana Jovanović, mr Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Vesna Martinović, Vesna Marjanović i Dragan Šutanovac. Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Gordana Čomić, Balša Božović, Jovana Jovanović, mr Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Vesna Martinović, Vesna Marjanović i Dragan Šutanovac. Da li neko želi reč? (Ne.) Zahvaljujem. Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini. Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANjU Primili ste amandmane koje su na predlog zakona podneli narodni poslanici. Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za zdravlje i porodicu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima. Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, mr dr Blagoje Bradić i Ivan Karić. Da li neko želi reč? Uvaženi ministre, poštovani gosti, koleginice i kolege, podneli smo amandman na član 1. i to na stav 4. Inače, član 1. u svoja prva dva stava je sasvim u redu i mi smo saglasni sa tim, a kažem radi gledaoca – potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite za osiguranika koji je upućen na rad u inostranstvo izdaje se za period za koji je osiguranik upućen na rad u inostranstvo i ne može se izdati osiguraniku ukoliko prvostepena lekarska komisija, pre odlaska osiguranika u inostranstvo, utvrdi da postoje smetnje u pogledu zdravstvenog stanja osiguranika. To je sasvim u redu. Do sada je važilo, da bi gledaoci bili u toku o čemu pričamo, važilo je pravilo da se ove potvrde o osiguranju dobijaju na godinu dana i oni koji su duže od godinu dana u inostranstvu su bili primorani da dolaze da zanavljaju te potvrde. Ovim dajemo jedan komoditet i to je sasvim normalno, dok god čovek negde radi, za neko preduzeće u inostranstvu, preko neke firme, dok je tamo ima zdravstveno osiguranje nema potrebe da dolazi da bi vadio potvrdu. Drugi stav kaže da članu uže porodice osiguranika iz stava 1. ovog člana potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje mu se za isti period za koji se izdaje i osiguraniku, tj. nosiocu osiguranja, i to je sasvim u redu. Ovde imamo drugačije viđenje i mi smo dali predlog izmene, kaže – potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite za vreme privatnog boravka u inostranstvu iz člana 64. ovog zakona izdaje se osiguranom licu najduže za period od 90 dana od dana izdavanja potvrde. Mi smo predložili da to bude šest meseci. Svima nama se na šest meseci overavaju zdravstvene isprave. Smatramo da je to normalno, jer se ove potvrde odnose na korišćenje zdravstvene zaštite u zemljama sa kojima imamo ugovor o bilateralnom kompenziranju zdravstvenih usluga. To su Austrija, Italija, Nemačka, Crna Gora, mislim Makedonija, BiH. Ti koji imaju pravo na zdravstveno osiguranje, oni to mogu da koriste za isti period koji i ovde imaju pravo, tj. overu na šest meseci. Hvala. Moram samo da vam kažem jednu stvar, a to je u skladu sa EU, usklađenostisa njima, a to je da oni računaju da je to 90 dana, odnosno tri meseca, jer imaju problem sa onima koji ovde rade na crno i ovo je njihov zahtev i njihova sugestija da to bude na ovaj rok. Mi nismo imali nikakav problem da to bude duže, ali nažalost, oni to gledaju tako da je to veća mogućnost za rad na crno i sugerišu da to bude na ovaj period. To je jedini razlog.

Odnosi se na član 96. zakona i član 96. kaže – visina naknade zarade koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i iz sredstava poslodavaca u slučajevima iz člana 74. stav 1. tačke 1, 4, 5. i 7. ovog zakona iznosi 65% od osnove za naknadu zarade, a to su bolovanja i to je sasvim u redu. Visina naknade zarade koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja kao i sredstava poslodavaca u slučajevima iz člana 74. stav 1. tačka 2. i 6. ovog zakona iznosi 100% od osnovne naknade zarade. Sledeći stav kaže – u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće za prvih 30 dana privremene sprečenosti za rad koje isplaćuje poslodavac iz svojih sredstava, visina naknade zarade obezbeđuje se u iznosu od 100% od osnove za naknadu zarade. Problem je nastao, šta se dešava sa tom isplatom posle tih 30 dana, jer to pada na teret Republičkog fonda i budžeta Republike Srbije.

To ide preko Republičkog fonda i to je išlo do danas tako što je Republički fond radio obračun zarade na 35% za svaku osiguranicu koja je imala ova prava i direktno njoj isplaćivao tih 35%, a 65% je isplaćivao na osnovu obračuna, bruto i neto obračuna, na 65% od poslodavca koji svakog meseca daje Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, a on onda refundira te troškove. Kažem – bruto, jer je poslodavac dužan da svakog meseca za svog zaposlenog uplati doprinos, a to mu posle Republički fond refundira kada mu vraća sredstva. Problem je u tome što se javljalo duplo administriranje. Poslodavac je pravio obračun i slao Republičkom fondu, a Republički fond je bio u obavezi da vrši obračun za onih 35% za svaku pacijentkinju koja je imala ova prava i to je bio veliki problem za Republički fond u proteklom periodu, jer Republički fond nema kapaciteta i nema mogućnosti da to kvalitetno odradi, jer to, u krajnjoj liniji, i nije njegov opis posla. Mi smo ovde predložili da kompletno finansiranje ide preko poslodavca, da Republički fond uplaćuje poslodavcu a poslodavac će isplaćivati osiguranici koja ima ta prava, a ujedno će poslodavac onda to administrirati kompletno, i 65% i 35% i takve liste slati Fondu. Mi smo predložili da poslodavac obrađuje, taj prvi deo se slažemo, i da šalje te obračune, a da Fond umesto poslodavcu to uplaćuje i dalje osiguranici, ali ceo iznos, tih 100% Mislimo da je to bolje, da je brže, da je efikasnije i da neće dovesti do eventualnog zastoja, jer tu mnogo zavisi od toga da li je poslodavac likvidan, nije likvidan, da li na vreme uplaćuje doprinose, da li ima da uplati ili nema da uplati. Ovako je jedno sigurno – on može da obračuna, a Fond da odradi sve ono što sledi – prijem tih dokumenata, obračun doprinosa, ostavljanje jednog dela doprinosa sebi, a ostatak da uplati osiguranici koja ima ta prava. Nije nam ovo prihvaćeno, uz obrazloženje da je bolji vaš predlog, to je rekla gospođa koja je bila iz Republičkog fonda. Ja mislim da bi trebali da razmislite da prihvatite naš predlog, jer je ipak svima nama u interesu da osiguranica, tj. žena koja ima pravo na ove nadoknade, to dobija iz meseca u mesec, kvalitetno, sukcesivno, bez mogućnosti da to zastane. Jer, sigurno da Republički fond u isplati, kad ima urednu dokumentaciju, neće da gubi nijedan trenutak i nema mogućnosti kumuliranja tog novca i da dođemo do ovog što je Vlada rešila, kako reče ministar, da se solidarni porez ne naplaćuje ženama koje su ne svojom krivicom, te njihove zarade koje su kasne, kad im isplate, pređu 60 hiljada pa im naplate solidarni porez. To je u redu što je sprečeno i što će da se taj novac vrati ženama, ali, kažem da je ovo jedan od načina kako možemo da sprečimo da u budućnosti ne razgovaramo ponovo na istu temu. Hvala. Zahvaljujem se. Vrlo je interesantan ovaj vremenski kontekst u kome raspravljamo uopšte o izmeni ovog zakona i o predlogu koji je dala Vlada, koja je sada pod obrazloženjem kako pomaže žene osiguranice, kako će im sada biti lakše, kako će sigurnije dobijati svoje isplate. Imamo situaciju da upravo zbog toga što ove isplate idu preko poslodavaca, imali smo kašnjenje u dokumentaciji, kašnjenje u isplatama, gomilanje sredstava na osnovu kojih je onda obračunavan solidarni porez i ceo ovaj problem za koji ministar kaže da je Vlada rešila donošenjem zaključka. Čak i Vlada u obrazloženju odbijanja našeg amandmana priznaje da poslodavci kasne u dostavljanju dokumentacije Fondu, zbog čega dolazi i do kašnjenja u isplati zarade. Znači, ne vidim na koji način vi ovde pomažete ženama osiguranicima u ovom slučaju. Ne vidim kako ćete da pomognete, sem što kažete da će popunjavati jedan obrazac manje. To je lepo, ali mislim da je mnogo lepše da one znaju da će na vreme svakog meseca dobijati platu, jer nekad ko radi ne razmišlja da li ona dolazi delom iz Fonda, delom od poslodavca, pa onda prestane nego cela dolazi iz Fonda, kako to već ide posle mesec dana. Nisu svi zaposleni dovoljno stručni da znaju sve to i da vode računa o tome. Ono što njih zanima je, pogotovo te žene koje održavaju trudnoću, da li će svakog meseca na vreme dobiti svoja primanja. Ja ne vidim da će ovo njima mnogo da pomogne, da im garantujemo da će sada ono što je država spremna da odvoji, i ima u budžetu da odvoji, da će odvajati redovno. Kad smo mi ovde predložili novi član da se vrši u zakonskom roku, vi kažete – već postoje drugi zakoni koji to regulišu. I šta može da se desi – opet kasni isplata, a onda država sa svoje strane, preko izvršitelja i cele ove sile o kojoj smo danas raspravljali, neko ne plati račun, država krene da naplaćuje, pa na ta dugovanja naplati takse, naknadu za izvršitelja, ovo, ono, pa to bude tri puta veće nego što je ukupan dug. Ko će njima da oprosti to? Hoćemo li opet da dođemo u situaciju za nekoliko meseci, pritisnuti nekim novinskim natpisima, kako je opet negde nešto kasnilo, nagomilalo se, neko nije stigao da plati račun ili se napravi neki dug – sad će država da im pomogne. Hajmo da delujemo preventivno. Ja ne znam da li je ovaj naš način najbolji. Mi smo nešto predložili, sa idejom da se obezbedi da se novac redovno svakog meseca dobije, dobijaju žene trudnice na trudničkom bolovanju. Niste nas uverili da ste učinili veliku uslugu time što će da popunjavaju jedan obrazac manje. Nikakvu veću sigurnost neće imati posle usvajanja ovog zakona da će im pare stizati redovno svakog meseca. I dalje ostaju na milost i nemilost, sada u potpunosti, poslodavca, koji je u nekim slučajevima, kao što i vi priznajete, neodgovoran i ne ispunjava svoje obaveze na vreme. Da niste predvideli možda neku izmenu da se kazni taj poslodavac koji ne radi na vreme, ili nešto slično, pa da kažemo da će biti bolje? Ovako kako ste predložili, nas ne uverava da se ova situacija kao što je sada sa solidarnim porezom se u nekom drugom slučaju neće opet pojaviti u javnosti, pa onda ovde u parlamentu kao reakcija.

Poštovane koleginice i kolege, ovaj amandman ne treba prihvatiti zbog toga što sredstva koja se namenski šalju da bi ušla u osnovicu za isplatu ženama koje imaju problema u vezi sa trudnoćom. To nije trudničko bolovanje. To je dakle bolest koja ima veze sa trudnoćom i kada je takva žena na bolovanju, ona ima pravo na naknadu od 100% Sredstva fonda i sredstva budžeta se moraju namenski trošiti i ne mogu ni u koju drugu svrhu. Od Ministarstva zdravlja se ne može očekivati da prati finansijske tokove novca i da primenjuje sankcije. To radi Ministarstvo finansija. U saradnji ova dva ministarstva mi ćemo imati sigurno neuporedivo bolje korake na ovom planu, ali ono što jeste bitno i što zaista trudnicama olakšava poziciju jeste činjenica da će one jednog dana biti penzionerke. Poslodavac je dužan da sve papire koje ima u vezi sa isplatama dostavlja Republičkom fondu za penziono osiguranje, odnosno filijalama. On će to raditi, i to je najveća prednost. Ministarstvo zdravlja je napravilo izvanredan korak što je predložilo upravo ovakvu izmenu i zbog toga mislim da amandman ne treba prihvatiti, jer je u interesu trudnica koje će jednog dana biti penzionerke da kompletna dokumentacija ide od poslodavca, a ne da se one opterećuju papirima u vezi sa tim. Zahvaljujem se. Izvolite. Dakle, hajde da ljudima bude jasno i da ne bunimo one koji prate u ove kasne sate, tj. kasno popodnevne sate, ovaj prenos. Dakle, ovo administriranje o kome sve vreme pričamo, žene trudnice to nisu ni videle. To nema veze sa njima. Znači, nijedna žena ništa ne popunjava. Govorimo o nečemu što se zove normalno administriranje poslodavca, koji je dužan svakog meseca da pošalje Republičkom fonu sa obračunom, a Republički fond onda to refundira poslodavcu i daje novac koji on treba da prosledi osiguranici, tih 65% Sa druge strane, ono što je odvojila Vlada ove godine, a to je negde oko milijardu i 300 miliona dinara, to je ta dotacija od strane države do 100% kako bi trudnice imale, ne bi imale smanjenje pri nadležnosti za vreme tog bolovanja. To je Radio Republički fond za zdravstveno osiguranje i da svima bude jasno, ovo što mi donosimo rasterećuje Republički fond za zdravstveno osiguranje. Znači, on više neće morati administrira, da radi obračune, neće morati ni da radi M4 obrazac što bi mu pripalo da radi na godišnjem nivou zato što je on radio obračun za tih 35%. (Slavica Đukić Dejanović, s mesta: Niste u pravu.) Dobro nisam u pravu. Pa, poslodavac radi za svoj deo, ali kada neko daje u ime države 35% i on ima neki obračun, nije ista osnovica u M4 obrascu. Ali, dobro nije bitno, da ne ulazimo, ni ja ne znam dobro tu materiju da ne detaljišem. Suština je da je ovim urađena dobra stvar, da oni koji nemaju u opisu posla da rade tu administraciju više neće raditi, to je Republički fond za zdravstveno osiguranje. Ali, šta je ono o čemu pričamo? To je da taj novac nikad ne kasni osiguranici. To je suština teme i to je suština priče. Znači, da nikada ne kasni. Mi ovim to ne sprečavamo, jel postoji zakonska obaveza da poslodavci imaju paralelni žiro račun za isplatu bolovanja? Postoji. Da li pored toga dolazi do kašnjenja? Kasni se. E, pa mi smo predložili kako neće da se kasni, jer jedini koji je siguran u ovom lancu koji će sigurno da izvrši isplatu je Republički fond za zdravstveno osiguranje. Znači, samo ne trebaju oni da rade ono što im je bilo nametnuto, nerazumno da rade obračune, neka to radi poslodavac koji ovako i onako radi obračun, a isplatu da radi poslodavac i on će to uplatiti osiguranici i tu nema ništa loše. Tu nema ništa loše, ja ne vidim, ja stvarno nisam ekonomista ima u sali ekonomista, dajte ljudi kažite svoj sud, da li mi pričamo dobro ili ne pričamo dobro, ali imamo dobru nameru i dobru želju da rešimo problem. Vidim da i Ministarstvo ima tu želju, hajmo da se dogovorimo da napravimo nešto što je na dobrobit tih žena koje trebaju da primaju taj novac. Hvala. Izvolite, gospodine Lončaru. Ja se zahvaljujem i ovde se stvarno vidi da svi imaju želju da pomognu i želim samo da vas uverim u jednu stvar iako su tu i ljudi koji se razumeju u ekonomiju i sve ostalo. Znači, ovo je sve urađeno da bi se izbeglo i da se smanji rizik da se njima ne isplati na vreme i da se smanji celokupna administracija i sve. Postoji jedan dodatni način da se obezbedi, ali to ne zavisi od Ministarstva zdravlja, ne može Ministarstvo zdravlja da utiče na poslodavca. Mi sa ovim njega motivišemo i mi njega teramo da ide u korak sa državom, odnosno sa Republičkim fondom, da se izjednači sa njim. Jedini ko može i to se svi slažemo i to trebamo da svi uradimo je nadležno ministarstvo za njih, da izda nalog koji će se sankcionisati, ako oni probijaju rokove ako ne rade. To je jedino moguće što još možemo da uradimo, ali ne zavisi od nas. Znači, ovo je jedino pored toliko mozganja i svega što je uspeo u svi ti stručnjaci koji se bave time, da naprave da zaštitimo maksimalno trudnicu iz delokruga kojim se bavimo. Znači, to je najjednostavniji i najkraći put da ne komplikujemo ljudima, postaje već da ne bude jasno šta radimo. Jedino što može da se doda na ovo je nadležno ministarstvo da izda da oni moraju u određenom roku, dva-tri dana od kada se uplati iz Republički fonda oni moraju da isplate i neće posle toga da se snose konsekvence. To je jedino, po onome što su stručnjaci rekli. Sve ostalo nije realno. Ne možemo mi kao Ministarstvo zdravlja da naređujemo poslodavcu i da mu određujemo neku kaznu ili bilo šta. Mislim to je realno. Najviše što je moglo Ministarstvo zdravlja to je ovo, ali se slažem da možemo dodatno da izvršimo pritisak na resorna ministarstva da urade ovu stvar i da ljudi koji to dobijaju, odnosno žene koje to dobijaju da budu maksimalno zaštićene i da budu sigurne, kada već država daje da ima obavezu i poslodavac i saglasan je da to bude poseban podračun ili šta god već i da se to posebno prati da ne sme da se kasni. Reč ima dr Darko Laketić. Zahvaljujem. Poštovani predsedavajući i poštovani ministre i uvažene kolege narodni poslanici, ja zaista diskusiju ne bih širio u nekom, da kažem obimu za koji smatram da nije adekvatan iz razloga što naveo bih jednu stvar, jednu činjenicu, a to je da je pravna služba Ministarstva zdravlja praktično navela da ne postoji pravni osnov da Republički fond isplaćuje zaradu umesto poslodavca. Svu pažnju bih koncentrisao na drugu stranu, a to je, pre svega i moja preporuka Ministarstvu zdravlja i pre svega Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje da vrše jednu, rekao bih rigoroznu kontrolu poslodavaca. Na koji način. Na taj da li su, kad i kada izvršili obračun naknade za zarade osiguranici. Druga stvar, da li su taj obračun zarade dostavili Republičkom fondu. Dakle, to su mehanizmi pomoću kojih ćemo mi dobiti cilj, a cilj je da trudnice, odnosno žene koje su na bolovanju, a koje ima veze sa trudnoćom, dobiju naknadu u pravo vreme, odnosno željeno vreme u ovom trenutku. Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini. Prelazimo na 13. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJI U OBLASTI ZDRAVSTVA. Primili ste izveštaj Odbora za zdravlje i porodicu i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelan pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima. Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneo je narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, mr dr Blagoje Bradić i Ivan Karić. Poštovani ministre, poštovani narodni poslanici, ovo je zakon koji pokazuje zbog čega ste na lestvici najneuspešnijih Vlada na svetu, među deset i ono zbog čega je naše zdravstvo jedno od najgorih u Evropi. Dakle, vi nama danas pred novu godinu, nekoliko dana, podnosite zahtev da vam se produži rok za donošenje podzakonskih akata na još godinu dana. Gospodine Lončar, to je neodgovorno. Šta su vaši službenici radili godinu dana? Zašto nisu doneli podzakonski akt. Čitao sam dobro gospodine Lončar vaše obrazloženje. Kažete – paralelno su sprovođeni postupci javnih nabavki za pojedine sisteme, pa je bilo žalbi, verovatno postupci nisu završeni i eto, vi zbog toga niste doneli podzakonske akte. Gospodine Lončar, vi ste doneli i Zakon o javnim nabavkama i ovaj zakon koji se tiče dokumentacije i evidencije. Vi ste na vlasti već četiri godine. Konkretno vi ne, ali stranka kojoj pripadate. Ja bih prihvatio ovaj Predlog zakona, koristiću i svojih pet minuta i glasao za njega da ste došli u Skupštinu i rekli – ja sam smenio tog, tog i tog, tražio sam od predsednika Vlade da smeni tog i tog ministra, zato što je predložio takav Zakon o javnim nabavkama koji je paralisao srpsko zdravstvo. To bi bilo odgovorno. Mi smo čini mi se, pre jedno godinu dana razgovarali ovde o tome da imate problema, da u zdravstvu ima problema zbog javnih nabavki. Preokret smatra da je stanje u zdravstvu loše i da je tu potrebna promena ozbiljna promena da naši građani ne bi bili u strahu da neće moći da budu lečeni kad se razbole. To je najveći strah sada u Srbiji. Građani se boje koji nemaju dovoljno sredstava da se leče privatno da će se razboleti i da neće moći da budu lečeni. Gospodine Lončar, vi doprinosite i na neki način utičete u tom pravcu da to stanje ostane takvo, tako što donosite, odnosno predložite Narodnoj skupštini nekoliko dana pred Novu godinu zakon kojim vašem ministarstvu dajete rok još od godinu dana da donese podzakonske akte. Znate li vi, gospodine Lončar, koliko znoja, truda i svega ostalog treba građanima da bi dobili minimalac od 21.000, a vi sebi dajete za pravo da za godinu dana sebi još produžite rok da usvojite, odnosno donesete podzakonski akt. Zato je, gospodine Lončar, stanje u zdravstvu takvo da su rengeni neispravni, da su CT-i neispravni, da ne rade aparati za zračenje, da nema lekova itd. zato što nema nikakve odgovornosti, zato što imate loše propise, zato što postojeći propisi se ne primenjuju i tu je potreban ozbiljan preokret. Gospodine Lončar, ovo stanje u zdravstvu zabrinjava svakoga ko živi u Srbiji i zabrinjava roditelje da li će im se dete moći lečiti i zabrinjava penzionere da li će se razboleti pa će morati da se odluče ili da kupe hleb ili da kupe lek. Neće moći da kupe oboje. Nemaju, gospodine Lončar, zato što u ove četiri se smanjuju penzije, troškovi rastu. Ovih dana smo imali i povećanja akciza, čak i uvođenje akciza na električno brojilo, odnosno na fiksne troškove. Gospodine Lončar, ovo nije odgovoran Predlog zakona. Zakon koji ste podneli u ime Vlade Republike Srbije, koji je potpisao Aleksandar Vučić, koji je tražio efikasnost, stručnost itd. glasi, dragi građani Srbije, u članu 61. broj 216. zamenjuje se brojem 217. Dakle, realizacija zakona koja treba da se sprovede u 2016. godini pomera se za godinu dana i tu je potpis, nefalsifikovan, ne sumnjam, Aleksandra Vučića. Dakle, Aleksandar Vučić, na vaš predlog, verovatno, potpisuje takav zakon, gde sebi daje rok da još godinu dana mu treba da usvoji podzakonski akt. Pokret za Preokret neće glasati za ovaj zakon. Tražim ovako javno odgovornost od vas - zbog čega ste ovakav zakon podneli, kao i odgovornost za stanje u zdravstvu, gospodine Lončar. Da li je to vaša lična krivica ili krivica sistema koji se zove Vlada Republike Srbije, ja to ne znam. Ako ste čovek od struke kažite – ja u ovakvom sistemu ne mogu da funkcionišem, a sistem jeste takav kakav jeste. Neki dan nam je tu gospodin Vučić donosio slike nekog kliničkog centra, znamo mi to dobro. Naši rođaci, prijatelji se leče u tim kliničkim centrima gde otpadaju plafoni. Naša deca odlaze u dečije bolnice, gde su kreveti kakvi jesu kreveti. Gospodine Lončar, znamo mi to, ne treba Aleksandar Vučić to da nam kaže. Šta ste uradili za ove četiri godine da to stanje popravite? (Zoran Babić dobacuje.) Molim vas, gospodine Bečiću, da pokušate da reagujete na gospodina Babića. Molim vas, dozvolite da završi gospodin Veselinović. Nemojte pitati nas šta smo uradili u prethodnom periodu. Mi pitamo sada vas, sada ste vi na ispitu. Stanje u zdravstvu je gore. Hvala predsedavajući. Poštovani ministre, meni je vrlo bilo zanimljivo pročitati obrazloženje za neprihvatanje ovog amandmana, koje je inače napisano kao obrazloženje na odbijanje amandmana na član 1. i na član 2, ali ajde to je manje sada bitno. Ono što je bitno, što iz ovog obrazloženja mi možemo da vidimo, aktivnosti ministarstva u postupku nabavke ovog integrisanog zdravstvenog informacionog sistema. Onda se tu vidi nerad ministarstva, izvinite. Znači, vi ste ovde napisali da ste 13. februara 2015. godine objavili prethodno obaveštenje. Znači, 13. februara, zakon je usvojen 8. novembra 2014. godine. Znači, vama je trebalo tri meseca da najavite da ćete objaviti poziv za javnu nabavku. Tu ste stavili okvirni datum objavljivanja poziva mart-april 2015. godine, a očekivani datum zaključenja ugovora april-maj 2015. godine. Onda na kraju objavljujete poziv za javnu nabavku 27. aprila 2015. godine. Ja vas pitam – šta ste vi radili tih prvih šest meseci od kad je usvojen ovde zakon dok nije objavljen ovaj poziv za javnu nabavku? Vi ste sami znali pre godinu i mesec dana kada smo usvajali ovaj zakon da nećete stići, ili niste znali ništa? Jer, vi šest meseci niste bili u stanju da objavite tender, odnosno poziv za javnu nabavku. Sve ste lepo napisali.

Onda, naravno, po ovom najboljem na svetu zakonu koji je ova većina usvojila ovde 2012. godine, krene postupak, krenu žalbe, prigovori jednom, dvaput, vi čekate avgust, pa onda uradite ispravku, pa još jednom i na kraju kažete ovde – okončan je postupak 19. novembra 2015. godine. Šta ste vi i da li ste vi bili svesni koji vas posao čeka ovde pre godinu i mesec dana, kada ste došli i tražili da usvojimo zakon sa ovim rokovima? Da li ste uradili sve da se ispoštuje ovaj rok? Ne da vam je kriv Zakon o javnim nabavkama, šta ste radili šest meseci i čekali da raspišete ovu javnu nabavku? Drago mi je da ste nam dali ovaj odgovor, jer tačno vidim ovde kako niste radili ništa. Tu javnu nabavku ste mogli da raspišete krajem prošle godine. Ne znam šta vas je sprečavalo da je sprovedete i da danas nemamo uopšte raspravu o ovome. Meni je drago da smo dobili odgovor, da možemo lepo da objasnimo građanima kako ministarstvo nije radilo svoj posao, a svaljuje krivicu na Zakon o javnim nabavkama, koji je politička većina, koja je htela da usvoji ovaj zakon, donela, sa rečima da je najbolji na svetu, da će da nam reši sve probleme i uštedi 300 miliona evra godišnje. Tako je tekla ovde rasprava krajem 2012. godine. Nas ste dodatno ubedili da vam ne damo za pravo. Pogotovo mi nije jasno, pošto sam video da su neke kolege predložile da sada tražite još godinu dana za donošenje potrebnih propisa, a neke kolege su predložile 18 meseci, odnosno još dodati šest meseci, što mislim da je mnogo primerenije. Ako je već gotova javna nabavka, ako ste mislili da ceo taj posao možete da uradite za godinu dana, ne znam zašto vam sada treba još godinu dana ili vi stvarno ništa niste znali o poslu koji vas čeka, kada ste pre godinu i mesec dana došli sa ovim zakonom u Skupštinu. Mi vam zato ne možemo dati podršku za ove promene zakona. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima ministar dr Zlatibor Lončar. Meni je drago da ste pomenuli taj strah i moram da vam kažem da taj strah za lečenje je doveo do promene vlasti jer su se ljudi uplašili zbog onoga što ste vi radili i onda su dali nekom drugom poverenje i to poverenje ide sada i preko 50% Toliko koliko sada ima straha, a kakav je bio strah i to ste u pravo. To je ozbiljan strah i zbog toga straha je došlo do promene vlasti i vi ste tu gde jeste, kada su ljudi videli koliko je novca uloženo i šta su dobili. Moram da vam kažem da smo izuzetno vodili računa jer su potrošene desetine i desetine miliona evra iz fondova EU za informacione sisteme u Srbiji od 2000. godine do sada. Jedino što smo mi hteli, i ono za šta svaki dan pitaju iz EU gde su ti sistemi, šta je sa tim sistemima i ostalo, da iskoristimo maksimalno od postojećih sistema, da ih integrišemo u ovaj sistem, jer je ovo izuzetno specifičan sistem. Meni je žao što, ipak mora neko da se razume u to da bi znao šta se tu radi, da bi se videla naša želja da maksimalno iskoristimo za ono za šta je potrošen ogroman novac. Desetine i desetine miliona evra, a mi sa tri miliona evra ovih građana Republike Srbije da to sve integrišemo i da to sve profunkcioniše. Znači, to je jedini razlog, da sagledamo šta sve može da se upotrebi da bi taj sistem bio dobar i da taj sistem funkcioniše. Taj sistem, evo danas sam gledao prezentaciju u najvećem domu zdravlja u Nišu, već kreće sa obukom kadra, a kreće ovde i na Novom Beogradu. Građani će imati priliku da vide kako mogu da zakažu, koliki se red uvodi u to, da će se znati ko šta radi i kako šta radi. Eto, to je vreme i videćemo vezano i za strah i za sve što postoji, ali kažem da i dalje nećemo opravdanje naći za desetine i desetine miliona evra koje su ušle ovde za informacioni sistem, a mi ga i dalje nemamo. Mislim da je to izuzetno veliki problem. Zahvaljujem. Reč ima dr Darko Laketić. Zahvaljujem. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, uvažene kolege narodni poslanici, meni je izlaganje predlagača vrlo čudno, moram priznati, zato što vidim da predlagač nije navikao da procedura u javnim nabavkama ima svoj zakonski tok. Verovatno zbog toga što se za vreme perioda vladavine bivše vlasti radilo to na sasvim drugačiji način. Svi dobro znamo za mnogo, pod znacima navoda, slučaja i direktnih pogodbi i nameštanja tendera i svega onoga čega danas nema, na našu sreću. Ono što mogu da kažem jeste da, čitajući ovaj amandman koji je priložen, on čak pominje i odgovornost zbog nesprovođenja zakona. A ko će da odgovara zbog stotine direktnih pogodbi, zbog pljački, zbog različitih finansijskih malverzacija za vreme bivše vlasti? Ko, pitam ja vas? Da li je moguće da neko ovde danas pominje odgovornost zbog toga što se u Ministarstvu bukvalno primenjuje zakon? Ja zaista ne mogu da shvatim niti amandman i stoga predlažem da se on odbije u celosti. Gospodine Đurišiću, želite reč ponovo? (Da.) Po amandmanu, izvolite. Ja, pravo da vam kažem, uživam u odgovorima većine. Kada mi postavimo pitanje zašto nešto nije urađeno onako kako je rečeno da će biti urađeno, onda je odgovor – a kako ste to vi radili, i kako ste krali, i kako ste ovo i kako ste ono? Pa, ja vas pozivam, svakog tog koji je nešto krao, dogovarao suprotno zakonu, radio to, molim vas optužite ga, neka ga optuži tužilaštvo, neka ga osudi sud. Ja ću podržati svaku takvu presudu i pozdraviti je. Nikakav problem nema. Da li ima ili nema korupcije danas? Znate kako, ima jedno merilo - percepcija korupcije. Mnogo volite to da koristite, te međunarodne organizacije koje prave razne liste. To je „Transparency international“ Stanje se u Srbiji pokvarilo, po njima, i u 2014. u odnosu na 2013. godini. Čisto sumnjam. Percepcija korupcije kod građana. Vi misliste da korupcije danas nema, da nema direktnih pogodbi, da nema nameštanja tendera, a ja sam siguran da ima, i to da ima više nego do 2012. godine. Nisam srećan zbog toga. Naprotiv, vrlo sam tužan. Voleo bi da Vlada vodi drugačiju politiku. Tema ovog amandmana i ovog zakona nisu te stvari. Tema je ministar koji je pre godinu dana došao i rekao – uradićemo posao takav, a znali ste i pre godinu dana da je neko milione iz evropskih fondova potrošio svih tih godina. Znamo svi ko je vodio zdravstvo u Srbiji svih ovih godina, ako ćemo pošteno, koje stranke su direktno radile na tim poslovima. Rekli ste – ja ću ovo da završim za godinu dana ili mesec dana, do kraja 2015. godine. Onda ste radili tako što vam je trebalo šest meseci da raspišete tender. Niste mi dali odgovor zašto vam je trebalo šest meseci, sem to da je neko nešto radio prethodnih 12 godina. Radio je neko još jedno dve godine dok vi niste došli na tu poziciju. Ali, nije tema ovog zakona i ove izmene sada o njima, nego o vama, šta ste vi radili. I sada tražite još godinu dana! Da ste rekli tri meseca, šest meseci, tu smo evo, pri kraju smo. Šta sad, treba da se donesu propisi, obuka da se uradi? Znači, vi sad govorite da vam treba godinu dana, a pre godinu dana, godinu i mesec dana mislili ste da možete i nabavku i obuku i propise, sve za godinu i mesec dana da završite. To ova bahata vlast radi na svakom pitanju. Dolazi u ovu Skupštinu i sama traži produženje rokova koje je sama donela. Ne neka prethodna vlast, nego sama. Vi kažete – mi ćemo. Pa, nećete ništa. Ne umete ništa. Zahvaljujem. Reč ima dr Janko Veselinović. Uvek mi smeta kada umesto odgovora na pitanja zašto nešto nije urađeno, neko kaže – e zato što neko drugi nešto nije uradio. To nije odgovorno. Gospodine Lončar, ja bih voleo da sam od vas čuo da li ima i malo odgovornosti u vašem ministarstvu po ovom pitanju. Da li ima, recimo, odgovornosti zbog čega, a znate da jedna četvrtina ljudi u Srbiji, porodica sa decom, piju vodu iz bunara, da nema adekvatne kontrole te vode i da ne znamo da li ta deca piju ispravni ili neispravnu vodu? Kao što je rekao moj kolega prethodni, dajte sve te koji su muljali sa javnim nabavkama stavite u zatvor. Četiri godine pričate, a niko nije zatvoren. Po svemu sudeći, ima korupcije i sada. Zato što su to manje-više isti ljudi, samo su sada promenili taktiku. Dakle, dajte da vidimo da li nešto možete da uradite u ovoj oblasti, u oblasti zdravstva. Nemojte pričati o prošlosti, zato što niste ništa uradili gde bi pokazali da ste bolji od onih iz prošlosti i što se uvek osvrćete unazad. Treba nam preokret. Treba da idemo napred, gospodine Lončar, a ne unazad. Nemojte da se okrećete i gledate za lošim đacima. Nemojte da gledate za lošim đacima, ako su bili loši. Čini mi se da su bili mnogo bolji od vas, gospodine Lončar, po ovim rezultatima. Stanje u zdravstvu je loše i to je neporecivo. To vam kažu i deca i mladi i stari i penzioneri i žene i muškarci.

Vama su rekli na izborima šta misle o vama kako ste vi radili i da li je neko drugi radio ili nije radio. Prema tome, to dovoljno govori. To što vi sada pričate, ja to ne bih mogao u životu da pričam. Vi hoćete da ubedite narod da je njima loše. To je kao kad imate one hipnotičare - vi spavate, vi spavate, vaši kapci su teški, vi padate i ostalo. Eto, na to liče vaši govori. Znate, kolike ste liste čekanja ostavili, ne vi, nego koji su to vodili? Ja nisam nadležni organ da utvrđujem ko je za zatvor, za procesuiranje ili slično. Ja se ne bavim time. Bavim se da smo kupili četiri akceleratora, da smo osnovali fond da lečimo decu koju vi niste lečili, da smo kupili gama nož od sredstava iz budžeta. Da smo kupili osamdeset i nešto najsavremenijih kola hitne pomoći kompletno opremljenih da imaju u čemu da se voze. Ti, koje vi kažete ili ne znam ni ja, znate kako je to bilo? Raspišete tender, platite nađete firmu. Niti ima para, niti ima firme, niti ima kola. Vi nemate veze sa tim. Krivi smo mi verovatno, ja sam kriv i za to. Sigurno sam kriv za to. Pa, nisu te slike od prošle godine, pa ništa se nije ulagalo. Sada se odvaja novac da se okreče i škole, i bolnice, i domovi zdravlja sve. Šta je vas sprečavalo da to uradite? Pa, vi bi bili i dalje na vlasti da ste bilo šta od ovoga uradili. Koji je vaš rezultat? Zahvaljujem, gospodine ministre. Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Vladimir Pavićević. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Gordana Čomić, Balša Božović, Jovana Jovanović, magistar Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Vesna Martinović i Vesna Marjanović. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Vladimir Pavićević.

Gospodine ministre, mi smo, i pošto nemamo poverenja u vaš rad, mi smo predložili da se rok za početak primene ovog zakona produži za još godinu dana. Mislim da vi to naravno niste prihvatili i rekli ste da ćete uraditi ovaj posao, govorite da je formirana radna grupa pri Ministarstvu zdravlja koju čine eminentni stručnjaci u oblasti zdravstvene dokumentacije i evidencije i zauzela je stav da je 1. januar dovoljno da se stvore svi preduslovi. Lepo to zvuči, stručna grupa, eminentni stručnjaci, verujem isti oni koji su pisali i ove rokove u ovom prethodnom zakonu koji smo usvajali pre godinu i mesec dana. Očigledno, nisu pogodili da može to sve da se završi i sad kažu da treba još godinu dana. Znate, nije to mala greška.

Velika je razlika da li je dve, tri ili pet godina.

Mislim, da u krajnjoj liniji takvu jednu nabavku ne možemo da gledamo samo kroz to koliko vremena treba da bi se isplatilo.

Primarni interes je da ljude ovde lečimo, da obučimo naše lekare, sve lekare koji imaju znanje i želju da rade, a ne samo one pogodne političke, što se nažalost dešava, da rade na gama nožu i slično. Mi smo predložili rok od godinu upravo zbog onoga što vi pričate da se desilo nama, a to je da smo izgubili izbore, a ja sad vama kažem – sprema se to i vama. Znači, vi ćete da izgubite izbore, a onda će da dođu neki sposobniji i završiće ovaj posao do 1. januara 2018. godine.

U političkom žaru se puno toga kaže, ali ako se kaže – znate da na gama nožu samo politički podesni lekari, onda je to nešto što dostojanstvo ove izuzetno značajne profesije zaista unižava i ja imam potrebu kao lekar da podsetim još jedanput da na gama nožu rade više nego stručne, kvalitetne kolege u interesu građana Srbije. Mi nemamo nikakav problem kada građani procene da ne radimo dobro, da bilo šta tu radimo. Naše je da radimo, da uradimo najbolje što možemo, a već kad ste pomenuli gama nož i kada vi sad pričate o nekoj računici, 15 hiljada evra smo davali po jednom pacijentu da ide u Tursku. Petnaest hiljada evra smo davali po jednom jedinom pacijentu, a evo za nepunih mesec i po dana 80 pacijenata je uređeno ovde. Zahvaljujem. Želim samo da u par rečenica dodatno obrazložim zbog čega smo predložili da umesto 2017. godine u ovom članu ova realizacija bude do 2018. godine. Dakle, kao što reče ministar završen je postupak javne nabavke i sada treba to da se implementira. Da bi građani Srbije razumeli znači treba da se u celoj Srbiji, umreži taj elektronski sistem. U celoj Srbiji treba da se obuče kadrovi da rade na elektronskom kartonu zdravstvenom, elektronskom receptu. Nadam se, da onog momenta kada istekne ovaj rok, a ja koliko vidim, vi ne želite da prihvatite naše produženje od dve godine mada sam ja na odboru rekao ne mora da bude dve godine, neka bude do dve godine. Bilo bi stvarno ne suvisno da iduće godine u ovo vreme ponovo produžavamo rok. Znači, da kada istekne ovaj rok u Srbiji više ne postoji duplo administriranje kao što je sada u zdravstvenim ustanovama, jedni pišu u elektronskoj formi onda pišu u knjige i recepte. Nadam se da je to cilj svega ovoga što radimo, da izbegnemo papirologiju, popularno kako je zovu u Srbiji i da pređemo samo na elektronsku komunikaciju i elektronsko pisanje. Mislim da je malo godinu dana. Mislim da treba dve godine, daj bože da završite i za šest meseci, ali mislim da je smisleno da prihvatite naš amandman do dve godine, od mnogo glava ne bili, nema potrebe da o tome razgovaramo iduće godine u ovo vreme. Ako nešto krene naopako, ako nešto ne može da se završi do kraja, jer kažem, veliki je to posao, od mnogo ljudi zavisi, ne zavisi samo od vas, zavisi od mnogo ljudi i to sve uraditi u godini dana, hajde da vidimo. Ovo je sasvim dobronamerna sugestija i predlog i amandman. Još jedared molim skupštinsku većinu i ministarstvo da razmisle i prihvate, ne vidim šta je loše u tome da ti sebi širi rok, a završiti ako treba i za tri meseca. Hvala. Zahvaljujem.

Kada damo neki veći rok, onda se to smatra da može da se radi ovaj dole. Eto to je taj problem koji mi imamo. Kada date duži rok, onda kaže, ne moramo sada da krenemo radićemo ga, nećemo ni da ubrzamo i nećemo ništa. Znači, poznavajući nas, naš mentalitet i ono kako radimo, radili ste u zdravstvu, jasno vam je, nije za sutra, mi ćemo sve ostaviti, nećemo ga raditi nikad. Tako da, jednostavno ne možemo da se opuštamo i da dajemo to, ovo mora da se završi. Reč ima narodni poslanik dr Darko Laketić. Izvolite gospodine Laketiću. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, uvažene kolege narodni poslanici, mene zaista iritira ova kasna spoznaja opozicionih poslanika da je jedan period funkcionisanja, i uopšte kadriranja u zdravstvu bio loš. Pa, zašto dragi poslanici, drage kolege? Zašto niste digli glas u periodu kada je to zaista bilo loše? Pa, da popravite situaciju u tom periodu, a ne praktično svako drugo izlaganje bude, pa znate mi znamo da je u tom periodu bilo loše, pa mi znamo, ali je ministar bio iz druge stranke. Nije bitno iz koje je stranke. Svaka spoznaja nečega što nije dobro, mora da bude prezentovana, u suprotnom nije dobronamerna. Ja ću vam reći, da je ministar Tomica Milosavljević, za vreme svog rada samo za implementiranje i upravljanje projektima dao preko 100 miliona evra. Pa, ljudi moji da je taj novac utrošen u integrisani informacioni sistem, ne bi ni bilo javne nabavke, pa ne bi ni bilo potrebe da se radi nabavka tog sistema. A sada, nalazite primedbu zašto se produžava rok. Pa, mora da se ispoštuje zakonska procedura. Je li terate nekoga da krši zakon? O čemu se tu radi? Mislim da situaciju i objektivne okolnosti moramo razumeti. Javna nabavka, ja insistiram, kao narodni poslanik i sve kolege, mora da se izvrši u skladu sa zakonom, a to rade i ljudi iz Ministarstva zdravlja. O tome kakva je percepcija naroda, kakva je korupcija, rekli su na izborima. Upravo ta percepcija je napravila vaš sunovrat. I mislim da ne treba diskutovati, širiti polemiku van onoga što jeste tema. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Branko Đurović. Izvolite gospodine Đuroviću. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre zdravlja, poštovani predstavnici Ministarstva zdravlja, kolege i koleginice narodni poslanici, malo pre spomenut nacionalni centar „Gama najf“ Formalno pravni naziv za„Gama najf“ je odeljenje radio-hirurgije neurohirurške klinike Kliničkog centra Srbije. Prvi pacijent koji je otišao za Istanbul je bio 2008. godine na„Gama najf“ tretman. Do današnjeg dana, do početka rada odeljenja radio-hirurgije „Gama najf“neurohirurške klinike do sada je poslat toliki broj pacijenata da smo mogli da kupimo najmanje dva „Gama najfa. Ovo je veliki iskorak. Veliki iskorak za neurohirurške pacijente i za građane Republike Srbije. Ljudi koji rade u odeljenju i koji predvode odeljenje radio-hirurgije neurohirurške klinike su svoj istaknuti neurohirurzi, neurohirurzi koji rade nekoliko decenija u srpskom zdravstvu. Neurohiruzi koji su ostavili ne mali trag i verujte mi, ne predstavljaju nikakvu vladajuću garnituru, predstavljaju vrh i ekspertski nivo srpske medicine. Reč ima ministar Zlatibor Lončar, ali pre toga bih zamolio sve poslanike da se vratimo na temu, jer ovo nije tema sadašnje sednice. Izvolite gospodine Lončar. Ja ću samo jednu rečenicu da bi građani shvatili o čemu se radi, da svi fondovi EU i svi drugi, više nisu hteli da daju nijedan jedini dinar za naš informacioni sistem u Srbiji, u zdravstvu, jer su rekli da je potrošeno toliko novca, da je moglo da bude pet sistema do sada urađeno, da smo mi ovaj sistem morali da uradimo iz sopstvenih sredstava, iz našeg budžeta, a u svim zemljama EU koje su se pridružile, to je rađeno iz evropskih fondova. Čisto da ljudi razumeju u kojoj smo se mi situaciji našli. Zahvaljujem gospodine ministre. Zaključujem raspravu o ovom amandmanu. Vi želite reč, gospodine Bradiću? Izvolite. Ma koliko se ja trudio da u nekoj normalnoj političkoj komunikaciji pričam isključivo o amandmanu, i ma koliko se trudio da ne čujem politička spočitavanja, ipak nekada čovek mora sebi da da trenutak i da kaže par rečenica i da odgovori kolegama na ono što se sve vreme spočitava. O ovome sada razgovaramo, zato što želimo dobro i zato što želimo da posao koji se tiče svih građana Srbije, u ovom slučaju zdravstvene sruke, bude van politički, bude iznad politike i da pokušamo svi svom pameću i iskustvom i znanjem koje imamo, da to upotrebimo za donošenje najkvalitetnijih rešenja. Gospodine Bradiću, moram da vas prekinem, sve vreme ste iskoristili i vreme grupe i vreme ovlašćenog i vi nemate više vremena. Dobro, zahvaljujem. Uvaženi gospodine potpredsedniče Narodne skupštine, gospodine Bečiću, uvaženi gospodine ministre sa saradnicima, svakako da predlažem da se amandman odbije ali dozvolite da kažem da sam užasnut ocenom opozicionih narodnih poslanika, citiraću, kome su izrekli, citiram da je jedan od poslanika – da je zdravstvo sada najgore u Evropi, a drugi deo narodnih poslanika – da je Vlada najgora u Evropi. Jednostavno smatram da je to uvreda za čitavu Vladu, za većinu narodnih poslanika u ovom visokom Domu i da je to uvreda za većinu građana Srbije. Vi znate, gospodine Bečiću da ja nikada napamet ne govorim. Pokušaću u dve minute da iznesem činjenice i opovrgnem ono što su kolege rekle. Da li je tačno, gospodo iz opozicionih klupa, da u zadnjih godinu i po dana i poštovani građani, vama se obraćam, niste čuli ni za jednu aferu u zdravstvu? Da li je ovo tačno, poštovani građani, vama se obraćam, a i vama narodni poslanici? Ja ću samo nekoliko nabrojati i podsetiti građane Republike Srbije, i vas gospodo narodni poslanici, opozicionih i nas pozicionih poslanika, setite se kriminalne afere, trgovine listama čekanja za zračenja obolelih od raka? To nije bilo za vreme ovog ministra, gospodina Lončara, nego za vreme, gospodo, vašeg ministra iz bivšeg režima i onih koji su dali ocenu malopre da je ovo najgore zdravstvo u Evropi. Gospodine Atlagiću, molim vas da se obraćate meni kao predsedavajućem. Hvala. Gospodine potpredsedniče, prenesite opozicionim poslanicima, da li su čuli za kriminalnu spregu, aferu između hitne pomoći i pogrebnika? Nije gospodin ministar Lončar bio tada, nego ministar iz opozicionih klupa, a čak i narodni poslanici koji su kritikovali, a prešli u drugu stranku, tzv. Pokret za PREOKRET, ili što bi braća Hrvati rekli „udruga za obrtaj“, ali tog poslanika nema. On obično, kada ja počnem diskusiju, pobegne i znam gde je, otišao je u Obrovac, u ul. Braće Kurjakovića br. 7. da iseli iz stana „Udrugu za povjest i pomirenje Srba i Hrvata“, iz stana Milice Badžep, pa valjda će nakon 20 godina, useliti u svoj stan. Da li ste čuli poštovani građani aferu smrti pacijentkinje na dijalizi? Nije bio gospodin Lončar ministar, nego gospodin iz opozicionih klupa, molim vas ostanite gospodo iz opozicionih klupa, pa saslušajte do kraja? Da li ste čuli poštovani građani aferu oko rekonstrukcije Kliničkog centra? Nije gospodin Lončar bio ministar, nego gospodin ministar iz opozicionih klupa, i žao mi je što baš nijedan ne osta? Da li ste čuli za aferu uvoza vakcina protiv svinjskog gripa? Čuli ste aferu i milione, a njihov narodni poslanik, a bio je i premijer i ministar unutrašnjih poslova, proslavio se vakcinisanjem kokoški u selu Pukovac, stvarao je vakcinu od jogurta i vode i vakcinisao kokoške, uzeo pare, kokoške pomrle, pocrkale, normalno. E sad,gospodo narodni poslanici, pošto je ocena bila, žao mi je što nema gospode da je ovo najgora Vlada na svetu. Citiram izrekao je narodni poslanik iz Pokreta za preokret ili „udruga za obrtaj“ kako bi braća Hrvati rekli, a ja pitam vas gospodo narodni poslanici i poštovani građani, da li je tačno da je Republika Srbija otvorila prva poglavlja sa EU 2005. godine? Da li je ili nije gospodo, pošto gledate TV sad u svojim kancelarijama poslaničkih klupa, nećete ovde da ostanete do kraja? Da li je tačno da je Srbija uspela iz recesije da uđe u pozitivni trend rasta tri do četiri posto? Voleo bih da me demantuju. Da li je tačno da je smanjen deficit?

Da li je tačno ili nije da Republika Srbija jedina nije uvela sankcije u ovom okruženju Rusiji? Završavam gospodine, pošto su oblatili Vladu kao niko, to je bila uvreda, ne samo nas, nego i građana i zadnje, da li je tačno da je naša zemlja na čelu sa predsednikom Vlade, a i čitavom Vladom predsedavala OEBS-u i pokazala svetu pravo lice republičke Srbije? Ja ovaj visoki dom, kako bih rekao, akademska čestitost, smatram svetilištem demokratije. Završavam ovom rečenicom i smatram da se takmičimo u izvođenju dokaza, a ne psovki i ne eventualno da blatimo bilo koga ni jednog predsednika, ni jednog narodnog poslanika. Ja sam za kritiku i nas narodnih poslanika i Vlade i predsednika države, samo sa istinitim iznošenjem činjenica, a ne lažima. Poštovani građani, još jednom vas podsećam, da li ste čuli za jednu aferu u zadnjih godinu i po dana otkad je gospodin ministar Lončar, sami presudite. Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović. Zahvaljujem. Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Gordana Čomić, Balša Božović, Jovana Jovanović, mr Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Vesna Martinović i Vesna Marjanović. Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem. Na član 3. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković i narodni poslanik Vladimir Pavićević. Da li neko želi reč? Zahvaljujem.

Pre nego što zaključimo, reč ima po ovom amandmanu dr Zlatibor Lončar. Izvolite. Samo želim da se svima zahvalim i da obećam da ćemo raditi još snažnije i još bolje jer jednostavno mnogo se vremena izgubilo. Nemamo vremena za gubljenje, moramo ovo sve da nadoknadimo zbog naših građana, zbog nas samih i zbog naše dece. Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu pojedinostima i celini. Zahvaljujem ministru Lončaru sa saradnicima na učešću na današnjoj sednici. Zahvaljujem svim narodnim poslanicima na jednoj kvalitetnoj demokratskoj raspravi u toku današnjeg dana.